Ako neće nitko postavit pitanje Ivane zašto to govoriš, onda će nastaviti kolega Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa s obzirom, iako nema kolege Batinića njemu repliciram, a s obzirom da mi ovdje jako repliciramo jedni drugima, govorimo i zbog hrvatske javnosti reći ću samo nekoliko rečenica. Čini mi se da ovaj zakon ima ambicije biti više nego što ono objektivno može. I tako gledam i kontekst članka 36. stavka 3. kad kaže da se, da onaj tko obavlja komunalnu djelatnost ne može raditi druge gospodarske djelatnosti. Pazite, jedinice lokalne samouprave mogu uvijek osnovati trgovačko društvo, uvijek se mogu baviti komercijalnim djelatnostima. I tu je sad pitanje, ako je stvarno namjera i direktive da se zaštiti tržišno natjecanje to se neće ovim zakonom napraviti. Opet ako se osnuje takva poduzeća ili poslovni subjekti koji će raditi određene djelatnosti, a možemo smatrati, a bilo je slučajeva 2015. baš u Virovitici je skupina poduzetnika napravila inicijativu za zaštitu tržišnog natjecanja, gdje su prijavljivali županijske i gradske firme da jednostavno su nelojalna konkurencija. Poduzetniku se kaže ako želiš više raditi za grad i županiju dođi u ugostiteljski objekat koje smo mi osnovali. Namjera je dobra, samo se bojim da će oni koji posluju pošteno njima će se stvari otežati, a oni koji namjeravaju dalje loviti u mutno da se tako izrazim njima će biti i dalje to moguće. Izvolite. Nema ovdje kolege Batinića, ali on je načeo jednu vrlo važnu stvar, a nema niti predlagatelja ovdje, nešto su se svi upustili ili je ova stanka potpuno poremetila koncepciju sjednice, ali načeo je jednu važnu stvar vezano uz komunalne redare. Nismo stigli puno razgovarati o toj temi, a izuzetno je važna i ove odredbe zakonske koje su ugrađene sada predviđaju izuzetno velike inspektorske ovlasti komunalnih redara, čak do podnošenja kaznenih prijava. Ne znam zašto je predlagatelj ugradio te odredbe u prijedlog zakona i temelju čega, ali kada se radi o provedbi o komunalnom redu, a to je odluka gdje komunalni redari provode komunalni red jedinice lokalne samouprave, radi se o prekršajnim sankcijama i o prekršajnim odredbama i mogu se podnijeti prekršajne prijave, ne kaznene prijave. I za predlagatelja zakona imate odredbu u prijedlogu koja omogućuje komunalnom redaru da ulazi u okućnice, dvorišta i druge građevine koje bi mogli pretražiti. Dakle vi na neki način njemu dajete mogućnost da uđe u kuće, u grade radi pretraživanja prostora. Tako nešto je protivno Ustavu, to apsolutno morate odbaciti iz prijedloga zakona, nikakve ulaske komunalnog redara u prostor odnosno bilo koju građevinu. Ustav ima razgrađeno potpuno drugačiji postupak i znamo za ustavno načelo da je dom nepovrediv i kako i tko i sa kakvim sudskim nalogom može ući u nečiji dom. Izvolite.

Nažalost nema kolege Batinića, ali evo predstavnik predlagača je ipak tu. Ja bih želio samo se osvrnuti na onaj dio kada je kolega Batinić rekao da mi kritiziramo donesene i izglasane zakone u ovom Saboru. Ne kritiziramo nego jednostavno želimo upozoriti i spriječiti nove greške ili ponavljanje grešaka želimo smanjiti štete i biti efikasniji, racionalniji i ekonomičniji za pružanje usluga našim građanima. Zašto to govorim? Rekao je gospodin Batinić, kojega evo pozdravljam da ulazi, da smo mi bivši ili sadašnji načelnici i gradonačelnici upravo operativci koje ove zakone sprovodimo na terenu tj. na područjima naših lokalnih samouprava. I sada već kada smo operativci onda ću reć, po Zakonu o vodama definirali smo da odvodnja se mora odvojiti od komunalnog poduzeća i pripaja se vodovodu. I šta smo dobili? Tamo gdje smo bili racionalniji ta odvodnja se pripojila nekom vodovodu, međutim tamo gdje nije bilo moguće dobili smo nove tvrtke, nove tvrtke koje se isključivo bave odvodnjom, znači dobili smo skuplji sustav. Danas, opet ću ponoviti članak 36. da bude jasno svima „trgovačko društvo obavlja isključivo povjerenu komunalnu djelatnost i ne može istovremeno obavljati drugu tržišnu gospodarsku djelatnost“, a odredbama članka 22. i 24. su definirane komunalne djelatnosti koja će ta tvrtka tj. to trgovačko društvo iz članka 36. obavljat.

Izvolite. Kolega Batiniću, slušajući danas čitav dan raspravu kolega gradonačelnika i načelnika i vidim da se ne slažu sa ničim ovim što se ustvari sa većinom stvari koje su donesene, ja osobno mislim da ovaj zakon nije dorađen i da treba skupiti ove gradonačelnike, načelnike, sjesti s njima državni tajnik i ostali i donijeti taj zakon i uskladiti ga sa potrebama i sa iskustvima ljudi koji rade na terenu. To je operativni posao koji daleko najbolje poznaju ljudi koji ga rade. Prema tome, to se ne može iz klupa pisati, to se mora napisati od nekakvih sugestija sa terena i postaviti tako jedan lijepi zakon gdje će svi složiti i gdje će svakako biti kontrolirani svi skupa koji rade i koji obnašaju te poslove. Prema tome, pričati stalno o istoj stvari, a vidimo da niko se ne slaže s tim zakonom bar ovi načelnici, gradonačelnici pa mislim da bi bio dobar i moj savjet da sjednete s njima i da probate dogovoriti i riješiti taj problem jel mislim da ovo ipak nije uredu ako svi kažu da nije operativno i da nije dobro. Hvala. Pa kolega Mišić, ne slažemo se sa određenim dijelovima zakona, ne u cijelosti, ali upravo iz razloga i rasprava ide u tom smjeru da damo određene sugestije, prijedloge da se on popravi da se doradi. Ovaj zakon zašto pobuđuje toliko rasprave? Pa naravno zato što je posljedice lošeg ili ne dobrog ili ne dovoljno dobrog neće osjećati samo čelnici lokalne samouprave, predsjednici uprava trgovačkih društava koji su na lokalu nego sami građani. I taj zakon nema ideološki predznak i zato pobuđuje toliki interes kod nas ovdje koji jesmo. Naravno, uvjeren sam i ove rasprave i ovi prijedlozi i ova promišljanja koja su ovdje iznesena da će u svakom slučaju biti od koristi i ja se mogu složiti sa vama u onom dijelu kada kažete da se zakon ne može pisati u kancelariji, da, ali svi zakoni se pišu u kancelariji, ali treba izaći na teren, treba se konzultirati treba vidjeti što je život, tim više velim što je ovaj zakon sjeckan zadnjih 10 godina više nego intenzivno i pomalo se gubi onaj smisao samog toga zakona i svrha zašto je on kao takav donesen. Ja sam rekao jednom prilikom ne znam da li u replici, na kraju ako tako nastavimo, ostat će nam samo odluka o komunalnom redu, nažalost. Ali evo, vjerujem da će i državni tajnik i njegovi suradnici, pomoćnici da će uvažiti jer i ove primjedbe velika većina primjedaba koje su bile i jesu i mislim da se mogu uvažiti. Kolega Batinić, javio sam se za repliku kad ste govorili o komunalnoj naknadi. I sad je vrlo interesantno da u principu nema oslobođenja od plaćanja komunalne naknade, a ono što je mene zaintrigiralo dakle, u članku 94. u stavku 2. se definira kad su se stekli uvjeti za obračun komunalne naknade kod poslovnih prostora. Dakle, mora biti nekakav minimum komunalne opremljenosti, međutim u stavku 4. kad se govori o neizgrađenom građevinskom zemljištu, nema nikakvih uvjeta. Znači netko je vašu livadu izmjenom prostornog plana stavio u prostor koji se tretira kao građevinski i vi na to morate plaćati komunalnu naknadu, a vi ste stjecajem okolnosti u jednom građevinskom području napravili poslovni pogon, nemate do tog prilazne ceste nego su si nešto sami napravili, nemate kompletnu infrastrukturu, nemate vode nego ste si napravili nekakav bunar, temeljem ovog pravilnika vi na taj prostor ne trebate plaćati komunalnu naknadu. Dakle, to je nešto što naprosto mislim da nije dobro bez obzira što mi želimo neiskorišteno građevinsko zemljište privesti svrsi ali ćemo doći do toga da ćemo imati hrpu obveza koje ljudi ne mogu platiti ili ne žele platiti i onda ovrha i niz, niz, niz drugih problema. I kad sam se već dotaknuo komunalne naknade s obzirom da ona financira isto što i komunalni doprinos, mislim da nije dobro što se nije ostavila mogućnost jedinicama lokalne samouprave da da mogućnost da na određenom području zbog toga da privuče određene investitore, smanji komunalni doprinos ne ciljano na jednog nego recimo u jednoj gospodarskoj zoni, to je potpora koja je legalna jer je dostupna svima koji žele tamo investirati i mislim da bi tu mogućnost mogla ostvariti. Druga stvar, ako poduzetnik napravi određeni dio komunalne infrastrukture, trebamo ostaviti mogućnost da mu jedinice lokalne samouprave za onaj kvotni dio prizna kao plaćeni komunalni doprinos i onda možemo reći da idemo poduzetnicima na ruku, a ovako samo ih opali, ne idemo nikome na ruku. Pa kolega Šuker, vjerojatno ste slušali, znači moj prijedlog je bio da se pokuša iznaći način da se ovaj dio obveze plaćanja komunalne naknade na neizgrađeno građevinsko zemljište naprosto ukine jer nije svrhovit. Upravo ovo što ste kazali, gdje će izbiti problem? Kod donošenja prostorno planske dokumentacije, to je prvo. Nitko neće željeti temeljem ovoga da njegov prostor, ne znam da li je u nekom urbanističkom prostornom planu građevinsko zemljište, kažete ne, ne, vi to meni brišite, ja neću plaćati komunalnu naknadu na to. S punim pravom. Dalje što se tiče oslobađanja, zato vjerujem da će se to uvažiti i da to ne bi trebala biti smetnja, da se to naprosto makne van. Što se tiče komunalnog doprinosa oslobađanja, velika većina, naime trenutna situacija, je veliki broj jedinica lokalne samouprave imaju određene programe. Da li se radi o programu poslovnih industrijskih zona, poticanje ulaganja gdje imaju taj benefit. I sad što će se desit? Ukoliko propišemo da se ne smije osloboditi, bojim se, imate još ne znam, ili komunalne naknade si oslobođen 5 godina ili 7 godina od investiranja, ili si dobio što radimo, dajemo ti na 10 godina da plaćaš kroz komunalno opremanje. Ispadamo neodgovorni, neozbiljni. Vjerujem da postoji način, jednako tako što se tiče oslobađanja komunalne naknade, po posebnim propisima, da. Ali mora se znati i mora biti donesena po predstavničkom tijelu. Ovo je bila i zadnja replika, nastavljamo sa klubovima zastupnika. Ispred Kluba zastupnika GLAS i HSU, kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kolegice i kolege, pred nama je Zakon o komunalnom gospodarstvu. Čovjek u životu svašta kaže pa onda porekne. Jedna od stvari koju sam ja duboko u sebi rekla, rekla sam slijedeće. Kad sam otišla iz ministarstva nakon kojeg sam dugo godina radila, neću si dopustiti i neću činiti to da sa ove govornice kritiziram tog ministarstva, to su moji kolege, ja znam kako im je teško, koliko naporno i sve ostalo, pa idem ja reći nešto dobro o ovom zakonu. Dobro je da nakon '95. evo u 2018. imamo zakon, dobro je da on sistematiziran i dobro je da su stvari na jednom mjestu, ali moj bože, što vam je bilo da ovo napravite na ovaka način? Ja sam najsretnija kad mogu pohvaliti rad Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i silno sam tužna kad moram reći stvari koje tu nisu dobre. A tu stvari jednostavno nisu dobre. U ovoj sabornici sjede bivši načelnici, gradonačelnici, sadašnji načelnici i gradonačelnici, neki budući i neki koji su to htjeli biti pa im nije uspjelo i ajde ih poslušajte, ajde poslušajte udrugu općina i gradova što govori jer su oni na terenu i znaju što je problem. Ja ću taj problem probati sistematizirati u nekoliko grupa koliko će mi dopustiti vrijeme.

Zadnje što je čerupano iz tog zakona je vezano uz sustav otpada i Zakon o otpadu i zbrinjavanju otpada i da se nije znalo što i kako.

Ja bih rekla da bih se ja tu nekako onu svoju nikad prostorni planer, uvijek razmišljam tako, ja bih ga rekla drugo. I netko tko će jednog dana raditi nekakav znanstveni rad će moći kroz izmjene zakona gledati kako se politika odnosa prema prostoru, politika upravljanja općina i gradovima mijenjala. Došlo je vrijeme da o tome razmišljamo na drugačiji način. Hajdemo razmišljati o ulozi načelnika i gradonačelnika da su oni menadžeri koji trebaju upravljati svojim općinama i gradovima, koji trebaju upravljati da olakšaju život svojih stanovnika, da daju usluge javnog servisa da im ona bude jednostavnija, da im bude jeftinija, da bude svima dostupna i dajmo im alat u ruke da to mogu činiti. Nemojmo im podmetat nogu svaki put kad možemo, a onda još zadnje stavimo nogu u vrata. Jednako tako hajdemo vidjeti gdje tu ulogu Vijeća. Nemojmo pretvarati vijećnike u dizače ruku, hajmo pretvoriti i njih da i oni aktivno sudjeluju u cijelom procesu. Niz tema je otvoreno u ovom zakonu. Ja ću nekako redom probati ići po temama koje jesu. Jedna od tema je koja je otvorena u ovom zakonu što je to komunalno gospodarstvo, što tu treba biti, što je sad u zakonu, a što nije. Postoji jedna oblast dimnjačarstvo. Dimnjačari kojima je uloga i značaj izuzetno važan. I onda kad sam ja pitala rečeno je da je to usluga i da je definirano Zakonom o zaštiti od požara. Svi, nove zgrade i novi dimnjaci su tim regulirani i neće biti problema, iako su dimnjačari htjeli sudjelovati u tehničkom pregledu, pa smo se mi dosta borili oko toga. Što je s postojećim dimnjacima? Kako će se često oni pregledavati? Šta će se desiti kad prvi dimnjak izgori ili to je još manji problem kad strada netko. Šta je sa tom uslugom? Gdje je ta usluga nestala? Ljudi moji, vratimo to nazad.

Ja sam od onih koji se jako dugo sjećaju i jako dugo pamti, pa onda puno toga znam što se po putu dešavalo. I ljudi moji riječ je o osjetljivom problemu, riječ je zaista o nečemu, nemojmo to olako shvatiti što je problem da to vratimo nazad u zakon i da to ovdje bude. Riječ je o čišćenju septičkih jama. Dakle, riječ je o niz stvarima koji moraju biti i koje moramo definirati u ovom zakonu. Onda ovaj zakon je kako su svi čerupali nešto van, e sad je ovaj zakon rekao pa sad i mi možemo nešto tako napraviti. Pročitajte odredbu članka 32. i hajmo si zamisliti situaciju. Grad Zagreb snijeg. I naš gradonačelnik uoči izbora zaposlio 1000 novih djelatnika u Zagrebačkom holdingu, jer naravno 1000 novih djelatnika je barem 3 do 4000 glasova. I grad, naš gradonačelnik ne uspije pojest snijeg. Kaže ne pada mi na kraj pameti da ti ja u noći taj snijeg čistim. I on kaže štrajkali ste i otkaz. I ovi kažu ljudi moji, imamo mi Zakon o radu, pa ćemo mi temeljem Zakona o radu pokrenuti procese i onda ćemo vidjeti koliko će to koštati grad Zagreb. Prema tome, odredbu članka 32. ljudi moji zbog elementarne higijene nije mjesto u ovom zakonu i mislim da to nije nikakav problem. Idemo do sljedećih tema. Jedna tema je komunalna naknada, druga tema je komunalni doprinos. O tome, odredbi članka 36. odredbi članka 37. su kolege toliko puno toga rekli. I onda kad dođete, kad ste osmi ili deveti klub, a mislite da ste negdje ranije ili da ste dovoljno rano dali ovdje ceduljicu, ali s gospodinom Buljem nikad ništa nije dovoljno rano, onda se dovedete i u situaciju da je već sve rečeno i neću ponavljati ono što je rečeno ali ću otvoriti neke druge stvari. Kad smo išli sa Zakonom porez na nekretnine, sa ove govornice smo rekli nebrojeni broj puta ljudi moji Hrvatska nije spremna, mi imamo komunalnu naknadu. Komunalnu naknadu smo pretvarali u porezne nekretnine, pa smo sad ostavili komunalnu naknadu jer smo ostali, to je davanje.

Komunalna naknada pritom, hajmo biti pošteni pa reći do kraja. Mi smo imali da se iz komunalne naknade mogu samo tako pojednostavljeno kažem prat ulice i održavat samo određene stvari i to je bio veliki problem. Tamo gdje je bila mala komunalna naknada ako prihod nije bio problem, ali drugdje je bilo jer su svi načelnici, gradonačelnici to trošili drugačije, pa smo tamo ja se mislim 2014., 2015. otvorili, rekli sve što može. Hajmo sad poslušati Ustavni sud i nemojmo biti veći pape od pape. Ona je proračunski prihod i iz njega će dobar gospodar, dobar načelnik, dobar gradonačelnik zajedno sa svojim vijećem trošiti onako kako treba trošiti. A onda kako ja pamtim, ja sam one životne dobi da ne pamtim možda što je bilo danas ili jučer, ali pamtim što je bilo pred par godina bile su tri, došla su tri gradonačelnika. Jedan iz HDZ-a, jedan iz SDP-a i jedan iz HNS-a. Oni su i dalje tri gradonačelnika. Jedan je Crikvenice, drugi je Opatije i treći je Malinske. I rekao mi imamo problem, imamo problem sa hotelima koji su, za koje je napravljena infrastruktura, za koje su napravljene ceste, napravljena odvodnja. Mi to moramo održavati, nama je to teret.

I tada je prijedlog koji je napravljen u ljeto 2015., odnosno u jesen 2015. bio kada je riječ o turističkim objektima koji su zapravo ruglo, koji rade štetu za taj prostor da kroz instrument komunalne naknade ne da oni budu oslobođeni jer infrastruktura postoji, tu infrastrukturu netko održava, netko čisti tu cestu, plaća tu javnu rasvjetu, mora voditi računa i o vodoopskrbi i odvodnji da se ona, da ona bude velika, da se ona povećava, da natjerate onog tko ima tu investitoru da on ulaže u svoju nekretninu i poveća vrijednost. E sad, to smo ta, ta tri gradonačelnika su valjda po putu negdje zaboravili da su to tada mislili ili sada misle pa je netko na njih zaboravio ali mi uvodimo odredbu članka koji govori šta je neizgrađeno građevinsko zemljište, 93, stavak 4., pa kaže neizgrađeno građevinsko zemljište može biti i tamo gdje je ruševina, vlasnik Haludova dođe i kaže Haludove ruševine. Je. I neće plaćati ni onu komunalnu naknadu, ja sve što kažem ću se slagati sa ove govornice jer mislim da je oko 200 tisuća kuna na godini, neću plaćati niti to nego ću plaćati i još i manje jer će mu to biti teret. Ja ne znam gdje se to po putu izgubilo, dajte razgovarajte sa Udrugom općine i gradova, to je element gdje vi tjerate da netko privodi svoju nekretninu, ne netko nego se točno zna za što, za turizam za koji se svi zaklinjemo da nam je izuzetno važno i izuzetna i da nam je to grana koju trebamo razvijati i ta, u tom prostoru, taj neka proda svoju nekretninu i naći će se ulagač koji će tamo uložiti nešto. Komunalni doprinos, Hrvatska na doing listi je bez obzira na koju, kako radimo kategoriju a, b, c, d, ž, 28 ili 32. neće napredovati i neće ići dalje. I to nam je Svjetska banka rekla sve dok komunalni doprinos se plaća prije nego što se, odnosno sada se plaća u trenutku kada prijavite početak radova. Tu je trebalo napraviti iskorak, tu je trebalo vidjeti što sa time hoćemo napraviti, tu je trebalo vidjeti što hoćemo u ovom zakonu da ne oštetimo općine i gradove da im damo, da im damo da se puni proračun, ali što hoćemo napraviti. Tu smo, ovim zakonom smo ukinuli sva oslobađanja iako sam ja kolegi Batiniću rekla da onaj zakon koji je prestao važiti o porezu na nekretnine, tamo je to moglo biti, koji je bio puno restriktivniji a ovdje ne, ali kroz diskusiju mislim da sam shvatila da će se to vratiti nazad. Ima jedan odličan gradonačelnik, ja pratim njegov rad zato što on koristi metodologiju smart cityja ili pametnog grada. Inače je njegova stranka kojoj on pripada u koaliciji na vlasti radi odličan posao. E taj gradonačelnik može staviti ključ u bravu ako odredbe … [[Govornik se ne razumije.]] ovog zakona i može svim onim investitorima koje je zvao i kojima je rekao ima mogućnosti ovo, onako pomagati, treba doći investicija, želim radna mjesta, želim kroz to sve zajedno napraviti, e taj gradonačelnik može staviti ključ u bravu i reći ja sam se malo šalio, ja sam vam to želio jer je bio jedan zakon ali sada nije taj zakon, sada je neki drugi zakon pa sam se malo šalio i malo sam se predomislio. U ovoj sabornici nitko nema pravo da zaista dovede naše načelnike i gradonačelnike u situaciju da stave ključ u bravu i da kaže malo su se šalili. Svi se kunemo u investiciju, dajmo, omogućimo investiciju, omogućimo investicije a nemojmo dovoditi načelnike i gradonačelnike da u jednom trenutku zaista moraju reći malo sam se šalio. Budući da imam relativno kratko vrijeme za sve ono što hoću reći još dvije stvari. Jedna stvar siroti komunalni redari. E ja predlažem da kada dođe nekakav zakon da komunalni redari i rastavljaju brakove jer to još jedino ne čine. I da ih zovemo super com jer oni mogu sve. I onda tu kažemo, oni će imati uniforme. E sad mene zanima, imamo komunalnog redara koji radi na području 3 općine. Hoće li se on presvlačiti kako ide iz općine u općinu, pa će se presvlačiti jer mora imati uniformu? Ili će imati jedinstvenu uniformu pa će se to donijeti jedinstveni stav svih općina? Nemojmo raditi ludosti. Ajmo napraviti analizu koliko komunalnih redara imamo, što su oni spremni raditi i ostavimo im poslove za koje su spremni raditi, nemojmo im izmišljati poslove i davati teret. I za kraj moja omiljena tema a to je decentralizacija. Svi se kunemo u decentralizaciju, svi ćemo doći tu i reći ćemo da je to odlično, svaki zakon koji dođe ajmo napraviti još veću centralizaciju ili ajmo onemogućiti općine i gradove da rade svoj posao. I ovdje smo im rekli kroz odredbu jednog zakona da u roku od 6 mjeseci oni moraju evidentirati komunalnu infrastrukturu. Ja inače mislim da općine i gradovi trebaju evidentirati svoje nekretnine. Ako hoćete nečim upravljati morate znati čime upravljate i nemam tu nikakav problem ali imam problem međusobnog neusklađenosti propisa. Pa imamo Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i odredbu članka 99.d na temelju kojeg je donesen Pravilnik o katastru infrastrukture 2017., gdje je rečeno šta treba tko raditi i onda je rečeno šta treba raditi upravno tijelo, slušajte dobro, jedinica lokalne samouprave koje su zaduženi za geodetske poslove. Mene zanima od svih općina i gradova, i gradonačelnici i načelnici koliko vi imate tih upravnih tijela? Koja je osnova tih upravnih tijela? Koliko ih imate?

Izlaganje, kolegice imamo 8 replika. Kolega Hajduković Domagoj, izvolite. Kolegice Taritaš, mislim da ste, naravno niste imali dovoljno vremena, ali dotakli ste se jedne jako bitne teme a to je dimnjačarstvo i brisanje dimnjačarstva sa popisa komunalnih djelatnosti. Naime, dimnjačarstvo je uslužna djelatnost ali je dimnjačarstvo i preventivna djelatnost od javnog interesa za sigurnost života i zaštitu imovine građana. Dimnjačarstvo je jedina od komunalnih usluga koje se na osnovu loše obavljene usluge može ugroziti živote i imovinu te time podliježe i Kaznenom zakonu. U ovoj djelatnosti nema katastra dimnjaka, nema katastra uređaja za loženje. Usluga će biti izvršavana po ovom prijedlogu ako se na tržište izađe, samo na poziv korisnika što je u potpunosti neprihvatljivo s obzirom na broj požara, trovanja u trenutnom uređenom sustavu, itd., itd. Da se mi razumijemo, i trgovačka društva koja se bave dimnjačarskom djelatnošću i koje obavljaju koncesiju na području određenih jedinica lokalne samouprave, nemaju ništa protiv da izađu na tržište ali imaju protiv da izađu ovako naprasno i naglo jer u Ministarstvu gospodarstva po čijoj bi ingerencijom to trebalo biti nakon što izađe iz komunalne djelatnosti, ne žele za njih ni čuti dok se zakon ne donese. S druge strane, dimnjačarska djelatnost uopće nije regulirana. Dakle nemamo regulirano to niti zakonom niti pravilnicima niti ičim drugim a potrebno je regulirati što su to dimnjačarski poslovi određivanja područja, dakle obavljanja dimnjačarskih poslova obaveze kartoteke dimnjaka ložišta, dostavu u centralnu bazu odnosno postavljanje centralne baze, uvjeti za tvrtku i obrte koji će se baviti time, uvjeti za određivanje područja, načini odabira dimnjačara itd., itd., itd. I opet ćemo napraviti samo to da će unijeti kaos na tržište što može rezultirati i smrću i ugrozom imovine naših građana. Kolega Hajduković, točno tako, nisam slučajno krenula zapravo što su to djelatnosti dimnjačarstva. Dimnjačarstvo i to imate prilike svako malo vidjeti ne samo daje neka kuća izgorila zato što dimnjak nije bio dobro održavan nego da uvijek se desi i pogibelj, dakle kad je izgubljen jedan ljudski život, nema tu nazad i nema tu nečeg što je zavrijedilo da uopće o tome raspravljamo. I nije problem novih dimnjaka i nije problem uvjeta za nove dimnjake, uvijek je problem odražavanje starih. Ja ne vidim niti jedan razlog zašto to nije u Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Zato što je to mjesto tu, zato što može biti tu i zato sam namjerno rekla da sam to pitanje i s tim krenula na Odboru za zakonodavstvo vrlo nježno i pitala zašto to više nije i jednako tako ja sam ona koja misli da zaista treba omogućiti i niz usluga i niz tema no međutim ima neke stvari kad je u pitanju ljudski život, što nema onda odgovor za to sve zajedno. Stoga, kao što je netko u raspravi rekao, koji je podržao ovaj zakon u prvom čitanju, da će se pažljivo voditi računa o svim primjedbama i da će se voditi računa da će se primjedbe ugrade u zakon, mislim da apsolutno je moguće da to napravi. Zaista u jednom trenutku je bila želja da bude poseban zakon, taj zakon, ja sam ga imala prilike i vidjeti, on je valjda u bespućima prelaska iz jedne Vlade u drugu Vladu ili s onim interregnumom na čelu sa gospodinom Oreškovićem negdje zapelo u ladicama, od njega se odustalo, ali ne vidim razloga da to ne bude u ovom zakonu iz jednostavnog razloga što je to dobro i dobro je da to bude tu definirano. Kolegice Mrak-Taritaš, u svom uvodnom djelu izlaganja pohvalili ste djelatnike ministarstva i oni vrijedno rade ih evo pohvaljujem a onaj koji je krov i tko bi trebao ovdje odgovarati i biti s nama je ministar kojeg nažalost nema, i vi ste uvijek hvalili i govorili da kad su ovakve važne teme i ovako važni zakoni, mora biti ministar u sabornici i na ovaj način što on nije s nama, samo pokazuje da mu nisu bitni ni građani ni načelnici ni gradonačelnici koji su danas diskutirali i govorili da je na određeni način i podcjenjivanje predstavnika i jedinica lokalne i regionalne samouprave ali na ovaj način ministar podcjenjuje i nas saborske zastupnike i naše rasprave, on misli da mu je dovoljno da zakon prođe na Vladi i da će proći u sabornici, nadama se da tome neće tako i raduje me da su danas diskutirali kritično prema ovom prijedlogu i predstavnici vladajuće većine. Vjerujem da bi isto tako bili kritični i da je ministar iz redova HDZ-a ali ono što je bitno to je da zakon doživi značajne promjene, da sačuvamo komunalnu djelatnost i mogućnost da jedinice lokalne samouprave same upravljaju s tim jer tko je taj ministar koji zna bolje situaciju na terenu od ijednog načelnika i gradonačelnika da bi ga po odluci vijeća odnosno prije odluke tražili mišljenje o tome da li će u njihovoj sredini, u njihovom komunalnom pogonu raditi i dimnjačarske poslove ili neku drugu gospodarsku djelatnost. Mislim da to ne smije ostati tako i da je ovo način kako to HNS vodi brigu o javnoj politici, javnim politikama, ne na korist građana nego na štetu građana za krupni kapital i pravo je pitanje kome će dimnjačar donesti sreću jer u našem narodu je navika da dimnjačar ako se uhvatiš za dugme, donosi sreću a ovdje se priprema teren za nekakve kompanije, nekakva društva i pravo je pitanje kome će dimnjačar donijeti sreću.

I za razliku od toga što svaki put zaista s govornice pohvalim kad je ministar tu ili pokudim kad njega nema, pa kažem nema ga, nije mu stalo, njemu nije stalo do tog zakona, ovaj put to nisam tako učinila. Ali nema ni državnog tajnika, nema ni pomoćnice ministra. E sad, da li sam kriva ja koja sam izašla za govornicu i govorila ili je razlog nešto drugo, to oni znaju, tu je kolega s kojim ja radim zajedno, odnosno radila sam od '94. godine pa jedino je on taj koji pažljivo prati i pažljivo bilježi ali zaista ja mislim da je elementarna pristojnost da barem na uvodnom bude ministar, da pokaže da mu je stalo, da kaže što je bilo intencija, dalje razumijem da ima posla i da možda ode i nije do kraja, ali bi barem elementarna pristojnost nekog bila da je državni tajnik tu i pomoćnik i mislim da je i to nekakva obveza. Zašto su se oni odlučili to ćete ih morati pitati kad oni dođu. Ja sam rekla što mislim o ovom Zakonu i rekla sam da mi je neusporedivo lakše kad mogu pohvalit i kad mogu reći nešto afirmativno, no međutim, ono što sam morala pitati – pitala sam: „A što vam je bilo? Koji je razlog? Udruga općina i gradova, odnosno udruga gradova sa gospodinom Turkom je na odbor koji vodi kolega Demetlika, je dala primjedbe, ja ne znam, na jedno dvije-tri liste. Tamo su ljudi koji godinama prate taj zakon, kojima se obraćaju gradonačelnici. Pa poslušajte ih! Kad radite bilo koji zakon, napravite analizu postojećeg stanja, vidite što taj zakon donosi novo i nemojmo raditi nered tamo gdje ne treba. Ako postoje uobičajene nekakve stvari, ajmo to poboljšati da to bolje funkcionira. Ako ne postoji, ajmo napraviti nešto novo. Ali ne idemo ono što valja ispočetka. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa poštovana zastupnice gospođo Anka Mrak-Taritaš, vi ste u svom izlaganju spomenuli, ali doduše samo ste se dotakli gospodarenja komunalnim otpadom. Ja znam da vi imate puno toga za reći, da sigurno niste imali vremena da sve objasnite, pa me zanima sada vaše mišljenje. Dakle, morali smo prema uredbi Vlade kao jedinice lokalne samouprave svi donijeti odluku o odvojenom prikupljanju otpada. Jednako tako, naša komunalna poduzeća pripremaju se i imaju izuzetno velike troškove upravo da bi se prilagodile i zakonu i postojećoj uredbi. Dakle, morali su ili krenuti u čipiranje kanti, kupovanju novih programa, dakle, imaju velika financijska ulaganja. A sada, prema ovom prijedlogu zakona, nigdje se u komunalnim djelatnostima ne spominje gospodarenje komunalnim otpadom. Da li to, po vašem mišljenju sad predstavlja, u biti, trošak koji je nepotreban za komunalna poduzeća, jer u konačnici oni neće po ovom prijedlogu Zakona moći obavljati te vrste djelatnosti? Evo, zanima me vaše mišljenje u vezi toga. Da se uključim. Kad sam rekla da su iz ovog zakona iščerupane neke stvari van, nešto što je iščerupano van je bilo i vezano uz komunalni otpad i onda je s posebnim zakonom definirano usluga pružanja, dakle, usluga pružanja zbrinjavanja komunalnog otpada kao javna usluga i postoji Uredba Vlade i sve jedinice lokalne samouprave su trebale donijeti i treba biti u primjeni od 1. veljače. Ona se zove Odluka o načinu pružanja javne usluge, prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga koje su povezane s tim i to je ta Uredba koja je temeljem tog Zakona. E sad, u ovom zakonu kroz članak 36. i 37. imamo neke druge stvari. I sve je dobro dok dobro funkcionira. U trenutku kad se nađe netko pa krene malo usklađivati jedan i drugi zakon, pa pita što je to, ne znam dokle će doći, pa ja se nadam da ono što smo tu imali kroz raspravu vezano uz članak 36. i 37. da će ta rasprava uroditi plodom i da ćemo to jasnije definirati, jer ako to jasnije definiramo onda neće biti ovaj problem ovdje jer će zaista nastati određeni problem vezan uz to, međusobnu usklađenost propisa, nemojmo stalno ići dalje da se ponašamo kao otoci, svatko radi svoj propis i zaboravimo da postoje međusobni propisi. Tko na kraju sve plaća? Plaćaju građani kroz uslugu koja je skuplja. Plaćaju građani kroz nered koji nastane u prostoru. Ja o otpadu vrlo rado govorim i to sam govorila u kontekstu otpada u gradu Zagrebu, vidjet ćete što će uskoro nastati u gradu Zagrebu kad krenemo skupljati najlon vrećice po parkovima. Izvolite kolega Kliman. Nakon kolege Klimana, kolegica Perić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice evo, htio bih se malo izreferirati na onu vašu primjedbu na trenutak uplate komunalnog doprinosa, dakle u kasu jedinica lokalne samouprave. Mislim da vam je primjedba na mjestu i mislim da bi zaista drugačije trebalo postaviti tu problematiku, jer članak 88. kaže da će se rješenje i stavka 1. ovog članka donositi po pravomoćnosti građevinske dozvole. Vi znate da kod većih investicija samo donošenje akta građevinske dozvole do početka gradnje može trajati i godinu, dvije i tri i zato se i propisuje da se gradnja mora početi u roku od 3 godine, jer se očekuju razno-razni problemi na putu do samog početka gradnje. Ako se radi o većoj investiciji, obračun komunalnog doprinosa može biti zaista velik. Vi znate, iz tog razloga su banke i poslovne bake, ali HBOR uvrstili u svoj program financiranje komunalnog doprinosa, zato što nije jednostavno investitoru iznaći sredstva za plaćanje komunalnog doprinosa. Iz tog razloga, mislim da bi trebalo u ovom članku definirati da se plaćanje komunalnog doprinosa, uskladi sa početkom gradnje, odnosno prijavom gradnje objekta jer će u svakom slučaju osloboditi dodatnih troškova i dodatnih procedura u samim bankama investitora i samim time povećati mogućnost investiranja na područjima jedinica lokalne samouprave, a isto tako pokazati ono čemu, čini mi se, teži ova Vlada, da je okrenuta prema investicijama. Kolega Kliman, današnjim rješenjem u Zakonu o gradnji govori prije, dakle, u trenutku počimanja prijave početka radova morati imati dokaz da ste to riješili temeljem ugovora koji ste sklopili. E sad, riječ je o jednoj vrlo osjetljivoj temi. Ajmo reći pošteno da je riječ o osjetljivoj temi. Načelnici i gradonačelnici vole da zapravo, da taj komunalni doprinos bude uplaćen, jer je riječ o nekakvim ozbiljnim ciframa i to im onda na taj način ulazi u proračun. No međutim oni koji misle malo dalje kažu pa ne trebamo mi od svakog investitora željeti odmah na početku da on više nema, nama je puno veći interes da on laže, da on to napravi, da to krene funkcionirati, da on zaposli radnike jer nam je to sigurnost da će biti stalno. I sad tu Hrvatska ima zaista i kad nekom objašnjavate da imamo i komunalnu naknadu i komunalni doprinos malo potraje dok mu objasnite šta je komunalna naknada, da je komunalna naknada za nekretninu koja je napravljena zbog toga što postoji pa da iza toga je važno za održavanje, izgradnja komunalne infrastrukture a da je komunalni doprinos da bi se napravila komunalna infrastruktura i to je investitorima, tako malo teže za objasniti. Ali ajdemo biti, nemojmo biti mi sada pametniji od svih na svijetu. Svjetska banka kada nas ocjenjuje ona nama kaže nećete napredovati na ljestvici doing businessa ono što svi karakteriziramo koliko ste zemlja poželjna za investicije dok ne definirate i ne riješite problem komunalnog doprinosa. I uspoređuje nas uz Mađarsku i kaže, u Mađarskoj građevinska dozvola, obično se gleda građevinska dozvola za proizvodnu halu, košta, ja sada kažem, shvatite me da nemam tu sve podatke ali lagati ću, košta 50 eura a u Hrvatskoj košta 50 tisuća eura. I kada mi kažemo ali ne košta, kaže košta jer vam je u toj komunalni doprinos. Prema tome, riječ je o jednoj osjetljivoj temi Pa evo vi ste gospođo Mrak-Taritaš spomenuli u jednom segmentu i turističke kapacitete i njihov značaj, razliku između ovog ponuđenog zakona i onog prethodnog je velika. Dakle u prethodnom su svi turistički kapaciteti, kampovi, hoteli, apartmanska naselja plaćali 1,5% ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu, to je bila komunalna naknada. Sada po novom prijedlogu zakona je to izostavljano dakle trebali bi plaćati po površini, što će za turističke djelatnike, odnosno vlasnike tih kapaciteta biti značajno veliki trošak. E sada postavlja se pitanje da li mi želimo tu djelatnost kazniti ili želimo da ona i dalje radi kako treba. Kolegice Perić, u odnosu na to što želimo morati ćete se vi odlučiti i vi ste, vaš predsjednik kluba je rekao tu da ćete podržati zakon pa onda je jasna odredba koja je. No međutim, ja sam raspravljala o nečem drugom. Dakle mi imamo činjenicu da imamo, ja sam namjerno spomenula 3 grada Crikvenicu, Malinsku i opatiju i govorila sam o turističkim kapacitetima i hotelima koje je netko, namjerno sam spomenula jer su bili HDZ, SDP i HNS s time što sam sigurna da i HDZ i dalje za ovu dvojcu sam sigurna da je jedan nezavisni a za ovog trećeg nisam. Riječ je turističkim kapacitetima, oni su iskoristili prostor, oni se u prostoru nalaze. Tamo općina i grad mora održavati cestu, oni moraju održavati javnu rasvjetu a ovaj je užasan teret u prostoru. I sad, umjesto da kažemo ljudi moji ti si teret, izvoli to privesti namjerni, ako nisi sposoban ti, prodaj, netko će naći interes. Vidjeli smo naše rezultate, naše turističke sezone mi ga nagrađujemo jer način na koji definirano neizgrađeno građevinsko zemljište, ma sekunda treba vlasniku Haludova da kaže to je ruševina. Tu vam je odredba da je neizgrađeno građevinsko zemljište i ono na kojem se nalazi ruševina. Moj hotel Tamaris, Palace i šta već je je ruševina i ja po tome ću plaćati još manje nego što plaćam sad i zezati ću vas i smijati ću vam se u lice. Načelnici i gradonačelnici nemojte dopustiti da vam netko takav zaista kaže, evo pogledajte kakve zakone donosite, ne donosite zakone kojim potičete ulaganje, kojim omogućujete ulaganja nego ćemo vam se i mi smijati u lice, nemojte to dopustiti.

Kolegice Mrak-Taritaš, u svom izlaganju, evo i sad i odgovor na ovu repliku osvrnuli ste se na plaćanje komunalne naknade na neizgrađeno građevinsko zemljište i kako bi u biti i to trebao biti razlog zbog kojeg bi vlasnik stavio, aktivirao tu svoju nekretninu. Kada se radi o slučajevima o kojima ste pričali tu bih se složila s vama i zaista svi oni koji su kupili ili na bilo koji način stekli jednu takvu nekretninu koja je najčešće na jako atraktivnom mjestu i ne doprinosi razvoju jedinica lokalne samouprave gdje se nalaze, tu sigurno ta vaša primjedba i stoji. Međutim, nemojmo zaboraviti da postoje i brojni naši građani posebno populacija starije životne dobi, umirovljenici pa i oni koji nisu baš u mogućnosti aktivirati svoju nekretninu da su vlasnici nekretnine na kojoj je nekakav ruševni objekt i prema ovom zakonu bi trebali plaćati komunalnu naknadu. To su obično zemljišta odnosno objekti koji su naslijeđeni i koje naši građani žele isto tako prepustiti sutra svojoj djeci a u ovom trenu nisu u mogućnosti graditi. Komunalna naknada za jedan takav objekt bi bilo veliko opterećenje za kućni budžet naših građana ili bi ih primorao da to prodaju nekom strancu. Ja sam govorila o strogo izoliranim slučajevima kada je riječ o turističkim objektima koji su bili u funkciji a koji nisu u funkciji. To smo imali neke presude Ustavnog suda koje su govorili, imali smo tu nedavno u raspravi Zakon o poljoprivrednom zemljištu po kojem je rečeno da se to kada je neizgrađeno građevinsko zemljište poljoprivredne namjene može staviti u neku drugu funkciju. Nemojmo činiti ludosti, to u naravi ne funkcionira. Pa ajmo vidjeti ono što u naravi funkcionira i mi danas znamo da ima jedno po zadnjim podacima jedno 12 jedinica lokalne samouprave koje uopće ne ubiru komunalnu naknadu. Tamo je komunalna naknada nula, oni ne izdaju rješenja, ne ubiru komunalnu naknadu. Kao i ja to vi možete dobiti podatke u drugoj općini i gradovima. Zašto radimo ludost?

Ja razumijem da su izluđeni jer im onda kad vi idete u prostorni plan, prostorni plan kaže nema planiranja novih turističkih kapaciteta, realizirajte ove, dok ovo bude realizirano možete imati novo. Dakle tamo im vežemo ruke što apsolutno razumijemo. Prema tome i komunalna naknada je jedna vrlo osjetljiva kategorija. Ljudi moji da bi mogli bilo kakve nove propise donijet, moramo znati što imamo, kako s tim upravljamo, analizu postojećeg stanja, ajmo konačno pospremati i evidentirati. Poštovana kolegice Anka Mrak-TAritaš. U ovim nastupima uvijek naglašavamo da nam je intencija doprinosa u raspravi da u finalu dobijemo jedan pristojan propis. Biti ću slobodan kazati da mi u ovom Domu imamo hiperprodukciju zakona. Da li doista kolegice i kolege naša vrijednost rada se treba temeljiti isključivo na broju zakonskih propisa koje razmatramo i donosimo? Kada se ide u izmjenu zakonskog propisa svaki zakon pa tako i ovaj treba imati svoje vrlo jasne ciljeve, treba biti vrlo jasan u svojim odredbama. Komentari na zakon i odredbe trebaju biti precizni, zakon mora biti provediv i zakon mora biti međusobno usklađen sa ostalim propisima kojima su dodirne točke. Ovaj zakon od toga što sam prethodno nabrojao, gotovo apsolutno nema ništa. Nažalost, ako se konceptualno i sadržajno u drugom čitanju ovaj zakon ne promijeni, konceptualno ponavljam, tada će građani samo platiti opet veću cijenu, nikakav benefit od toga biti neće i nažalost opet penaliziramo većinu građana u RH gdje stavljamo u doista jedan neprimjeren podređeni položaj jedinice lokalne samouprave. Najjednostavniji odgovor kolegi Sponzi bi bilo da. No međutim, moram malo i nekoliko rečenica, zaista nije smisao da mi na kraju jednog mandata ili kada kažem imali smo toliko zakona pa smo toliko toga napravili, usput budi rečeno imamo pet zakona koji su u raspravi, koji su već jedanput, nema veze s ovim, ali već su jedanput bili pa sada ponavljamo prvu raspravu pa nije ono dva put je dva put nego to hoće biti triput, triput, a usklađenje s nekim drugim propisom. Svaki zakon bi trebao biti iskorak naprijed, svaki zakon bi trebao poboljšati i za svaki zakon uvijek trebate nekako napraviti analizu postojećeg stanja, vidjeti u postojećem stanju što je dobro postaviti to, vidjeti što je loše i pri tom kada je riječ o ovom zakonu kog slušati?

Zamislite kako bi gospodin Bandić volio da se uvede komunalna policija pa u Zagrebu postoje komunalni policajci, pa oni njih okolo lijepo ih uniformira, pa ih ne znam oni imaju svoje uniforme, pa oni okolo idu, pa pitaju koji ti je OIB pa broj osobne karte pa on bi to jako volio, ali ljudi moji pa to nije smisao. Nije smisao da činimo ludosti. Kada je rađen Zakon o građevinskoj inspekciji i komunalnoj onda smo tražili evidenciju od općina i gradova koliko na terenu mi stvarno imamo komunalnih redara koliko se bavi, tada je bila brojka 600 i nešto, s tim što je od 556 općina i gradova, a morate znati da je u gradu Zagrebu njih preko 100, to je ozbiljno komunalno redarstvo. I ono što je kolega Vešligaj kada sam ga ja pitala koliko vi imate, ima jedan.

Moramo dati riječ gospodinu Antu Babiću. Izvolite. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš.

Ja mislim s obzirom ako ste čitali ovaj uvod vidjeli ste da je ovaj Zakon o komunalnom gospodarstvu imao 17, 18 izmjena, a i po nekoj pravnoj normi neki zakon koji ima tri i više izmjena trebao bi se donijeti jedan novi zakon. Zakon o komunalnom gospodarstvu je živ zakon, ako gledamo formiranje jedinica lokalne uprave i samouprave kroz cijelo to vrijeme događalo se puno pozitivnih stvari i naravno da su trebale određene izmjene. Ja sam danas već rekao to je jedan vrući krumpir koji su zagrizli, ja im držim fige da izdrže do kraja i u ovom prvom čitanju da se ove primjedbe koje su se danas čule još se jednom sa radnom skupinom kao takve izdiskutiraju i vidi se zapravo i donese se u drugom čitanju i puno, puno bolji zakon, puno bolji prijedlog ovoga zakona. Dobro, možda je bilo premalo vremena, ali vidjeli ste danas i kroz ovu raspravu kada je nekakav životni zakon, kada je zakon koji se tiče jedinica lokalne samouprave on nema niti svjetonazorske, niti ideološke obojenosti. To je dobro jer onda se mogu govoriti prave stvari i onda ste posebno apostrofirali decentralizaciju za koju se ja zalažem i stalno to govorim na koji način bi se trebalo riješiti i da se problem rješava ondje gdje nastaje, ali je dobro možda ponoviti i u članku u Ustavu, članak 135. koji zapravo govori o tome što bi jedinice lokalne samouprave trebale raditi, pa one nabrajaju od ovog naselja, stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, zdravstva, školstva, vrtića i to se nije trebalo niti trebalo zanemariti. Odgovor. Gospođa Mrak-Taritaš. Poštovani kolega, apsolutno sam govorila ovaj zakon nisam govorila zaista politički, govorila sam suštinski, rekla koje su teme ovog zakona. Kako mi zovemo lokalne izbore? Pa komunalnim izborima. Zašto ih zovemo komunalnim izborima? Zato što svatko bira sebi načelnike i gradonačelnika za kog je uvjeren da će mu moći osigurati da su mu ceste u redu, da su mu ceste čiste, da ima javnu rasvjetu, da ima vrtiće, da ima škole, da ima sve ostalo i nije čudno. Nije ni čudno da će se u ovom zakonu raspravljati cijeli dan. Iz kog razloga? Pa zato što ljudi znaju što unutra piše, znaju što ih tišti, znaju što nije dobro da bude. I zato ja apeliram postoji udruga gradova koja odlično radi svoj posao. Postoji udruga općina. Oni su analizirali, prate zakon, čak su imali i svoje neke prijedloge. Treba ih slušati. Znate, naša najveća mana je svih nas da slušamo najviše sebe a što nam drugi govori ne slušamo. I ja sam nekoliko puta rekla napravite analizu, iz analize hajmo vidjeti što je korak naprijed. Ja moram priznati, ja sam najsretnija kad dolazi ministarstvo u kojem sam ja radila i da kažem napravili ste dobar posao. Pa nemojte to činiti, pa smanjite to. Pa ne uđite u druge zakone, pa definirajte to, pa dajte tu neke stvari koje su dobro. Pa slušajte one koji vam imaju nešto reći. Ja sam sigurna da nakon cijelog dana koji su proveli u ovoj sabornici nakon svih primjedbi kojih je bilo, nakon primjedbi kojih je bilo na svim odborima će se to akceptirati. Ja vam se uzdam nekako najviše u gospodina Bačića. On je bio jedno godinu dana ministar, zna o čemu se govori. Zna ja nisam sigurna da u njegovom mandatu uspjelo se izmijeniti zakon, ali se svake godine jedna odredba ovog zakona što voljom, što nevoljom mijenjala i ja zaista se nadam da ćemo dobiti u drugom čitanju pristojan zakon. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani državni tajniče, pomoćniče ministra dosadašnji Zakon o komunalnom gospodarstvu kao što je ovdje već bilo rečeno doživio je niz izmjena, odnosno konkretno osamnaest u proteklih 20 godina i dobro je da imamo jedan ovakav novi zakon ali ne u ovakvom prijedlogu kakav je ovaj. Odmah želim naglasiti da ovaj predloženi zakon ne nudi rješenja za komunalnu problematiku s kojom se susreću naše jedinice lokalne samouprave na terenu i da će ponovno cijenu platiti građani. Također želim podsjetiti da je Hrvatska seljačka stranka upozoravala i bila protiv Zakona o nekretninama koji je također trebao biti zamjena za komunalnu naknadu kako je i Vlada najavljivala, ali i tada smo upozoravali da to ne ide na ruku građana nego da će oni plaćati više, te da se time uvodi novi namet. Jednako tako upozoravamo i na ovaj prijedlog zakona i ovim prijedlogom zakona pokazuje se jedan površan pristup i neozbiljnost ministarstva. Ovaj zakon ne ide ka racionalizaciji i smanjivanju cijena komunalnih usluga, a na žalost ne ide niti prema poboljšanju pruženih usluga prema svojim građanima, a što mi u konačnici trebao biti cilj. Nego ovakav prijedlog zakona ide samo na teret jedinica lokalnih samouprava a time i njihovih građana. Budući da očito pri izradi ovakvog prijedloga zakona nisu kontaktirani niti načelnici, niti gradonačelnici koji najbolje poznaju problematiku ovog područja postavlja se pitanje da li ovaj zakon priprema za privatizaciju komunalnih djelatnosti i da li se ide na ruku određenim grupacijama, odnosno kome se ovim prijedlogom zakona pogoduje? Kada govorimo konkretno o samom prijedlogu zakona, onda ću istaći sljedeće. Kao prvo, odredbe koje propisuju načela postupanja kao što su načelo javne službe, razmjene, koristi, načelo kontinuiteta obavljanja komunalnih usluga, te druga načela potrebno je puno detaljnije definirati, jer na ovaj način njihova primjena izazvat će nedoumice pa čak i žalbe korisnika. Konkretno evo govorimo o načelu broj 6. odnosno načelu razmjerne koristi jer se ne daju nikakva objektivna mjerila za određivanje novčanog iznosa, odnosno komunalnog doprinosa kojim su investitori dužni doprinositi komunalnoj infrastrukturi. Sve je na arbitrarnoj odluci jedinice lokalne samouprave što ne stvara potrebnu sigurnost investitorima, jer se pravila mogu mijenjati po volji određene općine ili grada, a na štetu investitora. Takva pravna i druga nesigurnost jedan je od važnijih razloga izostanka investicija s kojima dolaze radna mjesta, te se smanjuje odljev radno sposobnih Hrvata u inozemstvo. Ovim zakonom ukidaju se i određene komunalne djelatnosti o čemu je bilo puno govora ovdje danas u Saboru te se prepuštaju tržišnoj utakmici. Na tržište se dakle potencijalno uvode nova trgovačka društva ili koncesije što može dovesti do poskupljenja usluga za naše građane jer je privatnim poduzećima naravno na prvom mjestu ostvarivanje dobiti. Riječ je o pogrebničkim uslugama, dimnjačarskim te gospodarskoj djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada. One su i do sada bile na tržištu ali usluge su mogle pružati i komunalna poduzeća. Novim prijedlogom zakona to je onemogućeno. Dakle, prvo moramo omogućiti prvenstveno našim malim općinama i gradovima koje su do sada te djelatnosti obavljale u sklopu svojim komunalnih poduzeća da ih mogu obavljati i dalje. Stoga je potrebno u članke 22., 24. i 25 dodati naveden usluge. Iako smo danas ovdje u Saboru i na raspravama čuli da se spominje mogućnost da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može odlukom ali uz prethodnu suglasnost ministra odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti, načelo neprofitnosti u članku 9. jasno definira da se komunalne djelatnosti ne obavljaju radi stjecanja dobiti već u cilju osiguravanja isporuke komunalnih usluga. Tako da se ova mogućnost automatski isključuje te su ove dvije stvari u koliziji. Također smatramo da bi bilo dobro proširiti komunalnu djelatnost i na neke druge komunalne usluge poput deratizacije, dezinsekcije što bi u konačnici značilo i niže cijene usluga za naše građane. I kao što sam već spomenula, komunalnim djelatnostima više se ne smatraju ni vodoopskrba bi odvodnja ni pročišćavanje otpadnih voda ni odvoz ni zbrinjavanje ni dimnjačarstvo. No razliku od djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje su sada uređene Zakonom o vodama te odlaganje komunalnog otpada koje je uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpada, dimnjačarstvo nažalost još nema svoj krovni zakon koji bi ga podrobnije uređivao. Tražimo izmjene u prijedlogu zakona kojima bi se na dimnjačarstvo do donošenja nekog budućeg zakona ili drugog propisa kojima će se ta struka urediti vrijedile pojedine odredbe dosadašnjeg Zakona o komunalnom gospodarstvu. Pri tome tražimo da se točke 24. i 25. prijedloga zakona koji su u saborskoj proceduri, promijene na način kako sam navela u ranijem prijedlogu. Naime, ako se to ne uvaži, dimnjačarstvo bi ostalo jedina djelatnost bez ikakve odrednice u zakonima i propisima na razini cijele države što je nedopustivo jer se radi o djelatnosti i struci koja je nužna za očuvanje sigurnosti građana i imovine. Upravo zato bi pravnim rješenjem trebalo urediti određeno prijelazno razdoblje u kojem bi do donošenja odgovarajućeg zakona ili propisa o dimnjačarskoj djelatnosti na razini cijele zemlje ono ostalo u sklopu komunalnih djelatnosti. Dalje kada govorimo o člancima, evo konkretno o članku 43., predviđeno je da vlastiti pogon jedne općine ili grada može obavljati komunalne djelatnosti za drugu općinu temeljem ugovora između njih na čije se sklapanje primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Vlastiti pogon jedinice lokalne samouprave nije pravna osoba te nije jasno trebali potpisivanju ugovora prethoditi cijeli postupak javne nabave sukladan Zakonu o javnoj nabavi ili se prigodom za fazu sklapanja ugovora primjenjuje ovaj zakon. U postupku javne nabave ne bi mogao sudjelovati vlastiti pogon kao gospodarski subjekt te nije jasno kako dolazi do ugovora između dvije jedinice lokalne samouprave. Člankom 44. propisano je da jedinica lokalne samouprave osniva vlastiti pogon odlukom predstavničkog tijela a u jedinicama koje imaju jedinstveni upravni odjel, vlastiti pogon se može osnovati kao organizacijska jedinica u tom odjelu. Tada je upravitelj pogona pročelnik jedinstvenog upravnog odjela koji uza sve poslove koje već obavlja kao pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, mora još i organizirati i rukovoditi radom vlastitog pogona za komunalne djelatnosti te odgovarati i za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada tog vlastitog pogona. Za sve načelnike i gradonačelnike koji su ustrojstveno riješeni na taj način da imaju jedinstveni upravni odjel, znaju koliki je to veliki posao za jednog čovjeka koji i inače rukovodi skoro pa cijelom općinom odnosno jedinstvenim upravnim odjelom. Jednaki problem, još veći imamo ukoliko jednog pročelnika dijele dvije ili više općina. U člancima koji uređuju položaja trgovačkog društva kojeg osniva jedinica lokalne samouprave, navodi se da ona može obavljati komunalne poslove isključivo za jedinicu lokalne samouprave koja ga je osnovala i koja je odlukom svojeg predstavničkog tijela odredila koje će komunalne poslove trgovačko društvo obavljati. Dakle, trgovačko društvo tog tipa koje ima pravnu osobnost ne može na tržište a vlastiti pogon bi prema predloženom to mogao, a nije niti pravna osoba jer niti u jednom članku to jasno nije definirano. Članak 60. predviđa da prethodnu suglasnost na cijenu komunalne usluge da je načelnik ili gradonačelnik. Mi u HSS-u predlažemo da se ta ovlast povjeri predstavničkom tijelu koje prema novim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, ima znatno manje mogućnosti utjecaja na rad izvršne vlasti a cijene komunalnih usluga mogu biti i jesu važna stvar za lokalnu zajednicu. Nadalje članak 80., prijedlog zakona nije regulirao kako će se financirati priprema i izgradnja infrastrukture na područjima gdje ona služi većem broju različitih vlasnika građevinskih čestica. Naime, realno je da se dogodi da svi vlasnici neće istovremeno razvijati svoje projekte dok je infrastrukturu većim djelom potrebno u cijelosti za potrebe prvog objekta. To se sve stavlja na teret slabašnih proračuna jedinica lokalne samouprave. Člankom 88. uređeno je da rješenja o komunalnom doprinosu slijedi tek po pravomoćnost građevinske dozvole što može dovesti u pitanje naplate komunalnog doprinosa a time i realizaciju programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Smatramo da bi za jedinice lokalne samouprave odgovaralo da se rješenja o komunalnom doprinosu izvrši prije građevinske dozvole makar da se plati dio ukoliko se plaća u ratama. Članak 91. može biti i još problematičniji za jedinice lokalne samouprave jer predviđa obvezu povrata uplaćenog komunalnog doprinosa u roku do godinu dana, ako prestaje važiti građevinska dozvola ili se ista poništi. Jedinice lokalne samouprave ne moraju biti krive za prestanak važenja dozvole ili njezino poništenje, a moraju vratiti novac koji više nemaju. Općine i gradove, rade planove gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i troše prihode od komunalnog doprinosa što im je i zadaća, bez čega nema razvoja lokalne zajednice. Kako će vratiti već potrošena sredstva i to u roku od godine dana. To jedinice lokalne samouprave može tjerati na pretjerani oprez što opet može dovesti do toga da investitor koji je uplatio komunalni doprinos ne dobi na vrijeme potrebnu infrastrukturu. Člankom 94. uvodi se porez na nekretnine na mala vrata, jer je predviđeno da se komunalna naknada plaća i na neizgrađeno građevinsko zemljište. Također je ovdje već o tom problemu bilo puno rasprave. Na ovaj način vlasnici tog zemljišta dobiti će namet koji neće plaćati prihod od tog zemljišta već iz svojih dohodaka iz rada i druge osnove. To vodi duljenjem siromašenju građane, koji će s vremenom izgubiti nekretnine, koje su imale u naslijeđene ili jedinu ušteđevinu. Ovaj namet bi imao smisla da na tržištu nedostaje nekretnina što trenutno nije slučaj. U stavku 4 između ostalog spominje se i plaćanje komunalne naknade na neizgrađeno građevinskog zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje zgrade, odnosno, ruševine ili nezavršene zgrade. Ja samo ovim putem podsjećam na Domovinski rat, na situaciju u Slavoniji i na to da još uvijek imamo dosta ruševina, a na koje će sada morati vlasnici plaćati komunalnu naknadu. Člankom 113. definirano je da su komunalnim redarima nametnute brojne obveze i dužnosti koje moraju obavljati. Nije to samo propisano ovim zakonom, treba pogledati i Zakon o zaštiti životinja, koji je nedavno donesen o gospodarenju otpadom, o građevinskog inspekciji. Svi propisuju hrpu obaveza i dužnosti upravo komunalni redarima. Tu ne navodim obveze prometnih i poljoprivrednih redara, čije obveze većinom preuzimaju komunalni redari, jer jedinice lokalne samouprave, nemaju sredstva za zapošljavanje prometnih i poljoprivrednih redara. A s druge strane Zakonom o proračunu, propisano je ograničenje, u 20% ukupnih prihoda koje jedinice lokalne samouprave, ne smiju premašiti za plaće svojih zaposlenika, pa s tim nemaju niti mogućnosti zapošljavanja novih osoba. I na kraju, samo bih još zaključila, da predloženi Zakon o komunalnom gospodarstvu, sadrži niz nedorečenih i nelogičnih odredbi. Kao i onih čija bi primjena u praksi dodatno zakomplicirala, cijeli postupak, komunalno gospodarstva, upravo za jedinice lokalne samouprave. Ovaj prijedlog dovodi u pitanje i opstanak postojećih komunalnih poduzeća, te stvara dodatni financijski trošak upravo za jedinice lokalne samouprave. Postoji opasnost od povećanja cijena komunalnih usluga za naše građane.

Prva replika, gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepo kolegice Petin, vi ste u uvodnom dijelu, govorili zapravo o sudjelovanju opačine i gradova uopće u javnoj raspravi, vezano uz ovaj zakon. Ajmo malo to prokomentirati i to malo vidjeti. Dakle, zakon je bio na javnom savjetovanju u ožujku 2017. a sad smo siječanj 2018. i ono što je bilo u javnom savjetovanju, je bilo nešto drugo nego što danas imamo prilike vidjeti. Ja vas kao novu čelnicu jedinice lokalne samouprave pitam jeste vi imali priliku, da li ste, bila, bio je sastanak udruge gradova, da li je bilo prilike da se raspravlja? Jer bi bilo nekako, čini mi se elementarna pristojnost, da se, da oni koji imaju i koji ovise o zakonu, čiji u krajnjoj liniji i uspješno strada će se mjeriti temeljem toga koliko su uspješni i vezani uz upravljanje komunalnim poslovima i upravljanje komunalnim djelatnostima, da li su svi imali prilike sudjelovati uopće u tom cijelom procesu, jer mi se čini da elementarna pristojnost, da bi trebala imati prilike.

Zahvaljujem poštovanoj zastupnici. Pa evo, ja osobno moram reći, da nisam dobila poziv da sudjelujem u raspravi o ovom prijedlogu zakona o komunalnom gospodarstvu. Znam da su i udruga gradova i udruga općina dali sigurno preko 500 primjedbi, ali da je vrlo vrlo mali broj uvaženih. I to je ono što me čudi i o čemu sam i govorila. Bez obzira s koje strane sabornice sjedili načelnici ili gradonačelnici, bivši ili sadašnji, najpozvaniji su da govore upravo o ovom problemu, a najmanje njihovih prijedloga je uvršteno u ovaj zakon. Upravo to nije korektno, jer načelnici, su ti koji najbolje poznaju problematiku i načelnici i gradonačelnici su ti, koji mogu dati najbolje rješenje, da se ta problematika u komunalnom gospodarstvu što bolje savlada i da jednostavno rješenja budu što bolja a sve u korist naših građana. Znači cilj nam je da komunalne usluge budu što bolje našim građanima, naravno uz što jeftiniju cijenu. Ali, nažalost, evo, ovdje nije bio slučaj i prijedlozi načelnika i gradonačelnika vrlo malo ili gotovo ništa se nisu uvažili. Kolegice Petin, vi kao gradonačelnica grada Orahovice htio bi vas pitati u vezi komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Evo, ja moram napomenuti ja kao čelnik koji sam bio 16 g. u svojoj općini znači odlukom predstavničkog tijela odnosno općinskog vijeća donesena je odluka da se oslobađaju plaćanja komunalne naknade sve osobe starije od 65 godina i koja imaju manja primanja od 700 kuna. One su svaku godinu donosile papire i na temelju toga smo oslobodili plaćanja komunalne naknade. Jedan primjer, znači ovim prijedlogom novog zakona ne možemo više osloboditi a znamo u ruralnim sredinama i Slavonija i Podravina i Dalmatinska zagora koja staračka domaćinstva žive i više ne može predstavničko tijelo osloboditi plaćanja komunalne naknade. Komunalni doprinos, isto moram navesti primjer da smo mi oslobađali plaćanja po postotku komunalnog doprinosa na svakog zaposlenog u firmi iz područja moje općine po 10% a maksimalno do 50% Znači to su bile određene mjere pomoći i novim, novim poduzetnicima koji su se javili a i pomoći oslobađanja plaćanja komunalne naknade starim osobama od 65 godina.

Evo zahvaljujem se kolegi Madjeru na replici. Pa da, evo gledajte negdje prije smo govorili o poduzetničkim zonama, o poticanju investicija, o jednostavno suradnji sa poduzetnicima i kako na koji način osigurati odnosno privući poduzetnike upravo u ovakve manje razvijene ruralne krajeve kao što je naša Slavonija. I sada sa ovakvim prijedlogom zakona više nemamo mogućnost da kao čelnici lokalne samouprave jednostavno damo olakšice ne samo poduzetnicima nego i građanima koji su u određenim problemima i koji ne mogu izvršavati svoje obaveze. Smatramo da to nije korektno i ponovno dakle sve pada na leđa naših građana a to je upravo ono što ne želimo da se dogodi. Zato smatramo da ovaj prijedlog zakona nije dobar i da ima jako, jako puno sitnica ali koji na koncu idu na teret naših građana što ne bi trebalo biti. Izvolite. Poštovana kolegice Petin, za repliku sam se javio na temelju vaše rasprave iz dva razloga. Prvi je što ste vi rekli da ovaj prijedlog zakona ne nudi rješenja, ne ide na ruku građana, da će građani plaćati više i da ide na štetu općina i gradova. Tomu bih pridodao i rekao da organizirane proaktivne i efikasne općine i gradovi, svi imaju odluku o poticanju ulaganja u svojim poduzetničkim zonama. Pažljivo čitajući ovaj prijedlog zakona vidimo da jedinica lokalne samouprave, konkretno predstavnička tijela na kojima su donijete te odluke više nemaju pravo oslobađanja da li dijela ili u potpunosti određenih korisničkih pristojbi. Vi ste gradonačelnica i nema potrebe vama dodatno objašnjavati i argumentirati koliko se čelnik zajedno sa svojim suradnicima mora mučiti da bi privolio određenog poduzetnika da investira osobito u novi proizvodni pogon. Mi ukoliko ostane ovakva odredba na snazi definitivno si moramo postaviti pitanje da li smo ozbiljno odgovorno društvo ili smo neozbiljna i neodgovorna država.

Pa ja sada mogu govoriti konkretno o svom primjeru s obzirom da sam gradonačelnica od prošle godine od 6.-og mjeseca i upravo sa svojim suradnicima radili smo na programu olakšica poduzetnika sve naravno sa ciljem da ti poduzetnici dođu u naš grad i da otvore nova radna mjesta. Imamo problem iseljavanja stanovništva kao i velika većina u Hrvatskoj posebno u Slavoniji. I upravo sa tim mjerama i određenim sredstvima koje smo ostavili u proračunu za 2018. godinu željeli smo potaknuti poduzetnike da dođu u našu industrijsku zonu i da investiraju. I mogu vam reći da je tu bilo odjeka i da su se poduzetnici počeli javljati. I sada ukoliko se donese ovakav zakon kako ću ja sada poduzetnicima reći da jednostavno nemam mogućnosti više da im dam određene olakšice. Ispasti će da smo govorili jedno prije nekoliko mjeseci a da sada radimo nešto sasvim drugo. A šta je najbolje i u proračunu smo uspjeli osigurati sredstva znači za veliki broj poduzetnika i odaziv je bio dobar. Tako da evo mi apeliramo u HSS-u još jednom da se dobro ovaj zakon ponovno promotri i da se jednostavno odrednice na koje apeliramo svi načelnici i gradonačelnici da nisu dobri da se uvrste i da se to do drugog čitanja da se izmijeni. Uvažena kolegice ja ne znam da li sam kod ikojeg zakona o kojima smo ovdje raspravljali toliko puta mogao pročitati, citirati i odredbe Ustava. Dakle imamo članak 90. koji lijepo piše da zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. A onda imamo u ovom prijedlogu zakona članak 91. ovog zakona koji nam propisuje da i 10 godina unazad moramo vratiti nekakav naplaćeni komunalni doprinos. Mislim da je to malo smiješno. S druge strane, imali smo odredbe zakona od prije nekakve dvije izmjene kada nije postojala ona mogućnost ne plaćanja komunalnog doprinosa prije početka gradnje pa se onda to ajde moglo prihvatiti neka plati kada krene graditi jer se nije znalo da će graditi. A ja ovdje ističem nešto drugo. Ističem ono što piše u rješenju o komunalnom doprinosu. Dakle, jedinica lokalne samouprave, kad nekome propisuje plaćanje komunalnog doprinosa točno mora navesti i što će se napraviti za taj novac.

Ovdje sad dolazimo u neku nelogičnu situaciju. Naplatiš, prema svom planu izgradiš, a onda ne znajući zašto iz kojeg je on razloga odustao nakon niza godina, moraš mu nešto vraćati, a novac si već potrošio. A njegova je krivica. Ima puno stvari ovdje o kojima možemo govoriti, pa kad bi išli sve to analizirati i dobro je da raspravljamo na ovaj način, jer ovo definitivno ne smije imat stranačku obojenost. Ovo je život naših građana, ovo je vođena jedinca lokalne samouprave, prvi i osnovni kontakt, od onog djeteta kad se rodi pa do starca koji završava, nažalost sa nekojim pogrebnim uslugama, sve je to prvi korak i prvi kontakt sa gradovima i općinama i sa djelatnicima u tim ustanovama i sa komunalnim poduzećima. I dobro je što razgovaramo na ovaj način jer vidim da gotovo svi razmišljamo isto. Znači, svima nam je u interesu razvoj naše sredine i boljitak naših građana. Evo, ja se samo nadam da će se, i ponovo govorim, da će se sve ove naše primjedbe i ova kompletna rasprava danas ovdje uvažiti i da u drugom čitanju ćemo imati puno bolji zakon nego što je sada danas ovdje na našim klupama. Poštovana kolegice, ma evo, unatoč tome što imamo puno primjedbi, ali radi istine, treba reći da odredba za plaćanje komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište je postojala i u starom zakonu, samo što je u novom zakonu prošireno za još dvije odredbe, a to su ovi pomoćni prostori. Dakle, za neizgrađeno građevinsko zemljište je postojala mogućnost naplate komunalne naknade, pa skoro identična definicija koja je bila i u prethodnom zakonu, samo što ga mi u pravilu nismo koristili. Zašto? Zato što je poučeni porezima i ustavnom odlukom Ustavnog suda gdje je osporena mogućnost naplate poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište, onda se niti u ovom slučaju nije zadiralo na način da se korisnicima, odnosno vlasnicima tog zemljišta razrezuje komunalna naknada. Ali je postojalo i prije. Evo, zahvaljujem poštovana zastupnice na replici. Evo, sami ste rekla da jednostavno se nije koristilo prije, jel tako? Mislim da onda ne trebamo sad dovest se u situaciju da donesemo zakon pa da ponovno imamo neke odredbe koje nećemo koristiti. Najbolje bi bilo da se ovakve stvari onda maknu iz zakona i da u drugom čitanju jednostavno tu ne bude. Da si opet sami ne donosimo zakone koje onda nećemo provoditi, pa onda za nekoliko ne znam, godina ili mjeseci ponovno da govorimo da, to je bilo i prije, ali se nije provodilo. Mislim da sad već kad donosimo evo, jedan novi zakon o komunalnom gospodarstvu, onda da se uvaže apsolutno sve primjedbe, pa da se čak i takve stvari isprave. U ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, gospodin Kažimir Varda.

Ja sam pažljivo slušao cijeli dan raspravu, posebno kolega zastupnika i zastupnica, načelnika i gradonačelnika. Ja mogu biti samo obveznik komunalnog doprinosa. Inače nemam posebnih iskustava, pa sam zato nastojao pažljivo slušati upravo zato što me sama materija zanima, ali bih se ja ipak vratio samo na svoju struku. Pa ću se referirati samo na članak 91. i 127. prijedloga zakona. Naime, ono što sam čuo, evo kroz cjelodnevnu raspravu od strane kolega načelnika i gradonačelnika, ja bi to mogao komprimirati u članak 135., mislim da je to 4. stavak. Prilikom određivanja djelokruga jedinca lokalne i područne regionalne samouprave, mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti. Ja sam tako shvatio vašu raspravu, kolege zastupnici. Vaša rasprava zapravo je, cijelo vrijeme, pa i ona replika je gospodina Šukera upravo išla na učinkovitost i ekonomičnost u obavljanju ove djelatnosti od strane jedinica lokalne samouprave. I dalje ja o tome ne bih. Međutim, u članku 91. propisana je mogućnost izmjena i poništavanje rješenja o komunalnom doprinosu. Prema tim odredbama, upravno tijelo može izmijeniti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa, odnosno, ako je ono izvršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji je utjecao na obračun komunalnog doprinosa. Sad novi članak 91. govori u kojem roku se treba to dogoditi u kojem roku lokalna samouprava mora vratiti više uložena sredstva ili kompletna sredstva, ali za mene ostaje dilema onaj stavak zadnji da li s kamatama ili bez kamata. To je dilema. Može izazvati spor. Međutim, člankom 127. uvodimo nešto što nije uobičajeno, nešto što je moguće člankom kojeg je evo kolega Klarić malo prije citirao. Ne nije 91., 90. je kod mene ako nije došlo do promjene. Kazali ste da zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Međutim, sljedeći stavak govori da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. Dakle, radi se o retroaktivnosti.

Da li se radi o pravoj ili kvazi retroaktivnosti? Ni to ne znamo. U obrazloženju ga nema. Da ne govorim o tome da su lokalne jedinice samouprave to uprihodovale da mi po postojećem zakonu jedinice lokalne samouprave su bile isključivo vezane na povrat plaćenog komunalnog doprinosa u razmjeru izgrađenosti objekta i uređaja komunalne infrastrukture odnosno vraćaju se samo razmjerni dio onoga što je potrošeno. S druge pak strane takvom odredbom ukoliko bi ona ostala u prijedlogu zakona, dakle retroaktivnom odredbom bi se pravomoćna rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja kojim se odbija povrat komunalnog doprinosa nakon 10 godina doveo bi do pravne nesigurnosti. Međutim, u teoriji prava i EU a ništa mi nismo drugo nego dio EU, pa je u pravnom sistemu obrađuje se širi pojam pravne sigurnosti čijim bitnim aspektom se smatra predvidljivost pa se kao podređeni pojmovi za primjenu načela pravne sigurnosti navode neretroaktivnost, stečena prava i legitimna očekivanja. Mislim da nema razloga ni u stajalištima našeg pravnog okvira jer se povratnim retroaktivnim djelovanjem propisa ne smiju dovoditi u pitanje opća pravna načela i ne smije poslužiti ne daj Bože špekulativnom cilju. Ovdje možemo razgovarati i o mogućem špekulativnom cilju. Rekao sam, ako razumijemo se prava ili kvazi retroaktivnost da li je završeno ili je u tijeku. A s druge pak strane ako ova odredba ostane vi ćete dovesti jedinice lokalne samouprave u blokadu. Ne možete mi reći da će oni iz redovnih prihoda, iz naknada i doprinosa komunalnih moći to vratiti pogotovo zato što im zabranjujete da dovode investitore jer im moraju obavezno naplatiti. Koliko se ja razumijem u komunalne naknade i doprinose. I zbog čega 10 godina? Ako građevinska dozvola u krajnjoj liniji kad bi i prihvatili tu retroaktivnost važi tri godine. Ili je izmijenio građevinsku dozvolu, promijenio projekt ili nije ništa izgradio pa nek' traži povrat, ali ne 10 godina. Uostalom prema stavu vašeg ministarstva koliko je meni poznato plaćeni komunalni doprinos prema dozvoli koja je poništena, odbijena ili istekla, a nije započeta gradnja moguće je priznati kod nove dozvole tako da vlasnik zemljišta može ishoditi novu dozvolu ili prodati zemljište pri čemu bi u cijenu uračunao i poboljšicu u vidu već plaćenog komunalnog doprinosa. Dakle, predlažem vam da pravni institut retroaktivnosti koji se može samo iznimno unijeti u pravni sustav Republike Hrvatske dobro razmotrite i da ovu odredbu članka 127. brišete a ostaje pravedno je vratiti više preplaćena sredstva ili uopće ukupna sredstva ako čovjek nije pristupio izgradnji. Dakle, članak 91. pravedan u krajnjoj liniji pravedan, ali 127. potpuno nepravedan i izaziva pravnu nesigurnost posebno kod jedinica lokalne samouprave.

Kolega Varda, ja se vama zahvaljujem jer ste vi u biti nastavili, potvrdili ono što sam ja u replici i govorio i na što sam upozorio. I ono što po meni zakon nije dovoljno se upustio u problematiku rješavanja nečega što se u praksi pokazalo neprovedivim ili teškim. Imamo situacije da su rješenja o komunalnoj naknadi koje je izdavalo prvostupanjsko tijelo obuhvaćale određene površine, pa smo recimo po određenom koeficijentu se naplaćivala zelena površina, prometna infrastruktura, proizvodni dio recimo u industrijskoj zoni i onda su na osnovu toga se žalili i pojavljivalo, dolazilo je do toga da je sudska praksa bila potpuno različita jer zakonom nije bilo propisano na koji način će se to pitanje regulirati. I imamo u ovom prijedlogu zakona čitav niz takvih nelogičnosti koje su se na bezbolan način sad već kad radimo novi zakon mogli riješiti, a jednostavno su se zanemarile sugestije i inputi koji su dolazili s terena vezani po tom pitanju. Drugostupanjsko tijelo rješava različito. Sad u jednom slučaju se riješi ovako, u drugom slučaju se riješi onako, ali oni uvijek po istom ključu imaju nekakvo opravdanje na koji način će to porješavati, dolazimo do nekakve blokade sistema. A da ne govorim o pitanjima gdje imamo određene dugove u plaćanjima koji se nagomilaju, a onda subjekt kao takav prestane postojati i jedinice lokalne samouprave nakon nagomilanih tih dugovanja prema izdanim rješenjima ne mogu tako nešto naplatiti. Dakle ovo prvo čitanje po meni bi trebalo biti široka rasprava koja će ovaj zakon dovest do toga da on bude životno provediv.

Vjerojatno se radi o postupcima koji su u tijeku, postupcima na upravnim ili ne znam kojim sudovima. Ali je to razdoblje od deset godina predugo. Vi ste sredstva potrošili, novih prihoda nemate, a iz redovnih prihoda ne možete jednostavno više to vraćati. Vi ste infrastrukturu napravili, upravo iz tog prihoda. I zato ja smatram da bi se taj članak 127. i predložio sam zapravo to da bi se taj članak 127. trebao, osim toga znate, iskreno govoreći, sumnjivo mi je kao pravniku. Ako nešto govorimo o članku 91., ali onda se tek u članku 127. pozivamo na taj članak, meni je otprilike jasno. Poštovani kolega Varda. Vi ste zastupnik koji sa jako malo riječi kaže puno toga pa ću se truditi biti u standardu normi koje zastupate vi gdje ću kazati da podržavam vaš stav u raspravi, a koji se tiče retroaktivnosti primjena zakona sa obrazloženjem, da li je riječ o upravnom ili bilo kojem drugom postupku. Hvala lijepa. Ispričavam se, samo kratko.

Gospodin Branimir Bunjac, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite.

Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Pred nama je Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu i konačno bismo mogli reći, baš lijepo da jednom raspravljamo o jednom hrvatskom zakonu, da nije europski zakon da nije P.Z.E., međutim šta dobijemo?

Imamo zakon koji ne brani ministar nego pošalje državnoga tajnika koji niti ne sjedi dok klubovi zastupnika raspravljaju, a kamoli da bi što rekao. Imamo zakon koji je napisan kao da su ga recimo napisala djeca u osnovnoj školi, evo ja vas molim da recimo otvorite članak 98. stavak 2. i 3., pa s obzirom da nema gospodina da mi vi objasnite koja je razlika između ta dva stavka. Evo molim vas gospodine Bačić članak 98. stavak 2. i 3. možete li mi vi reći koja je razlika jer ja zaista ne razumijem o čemu se radi. Dalje, kada ovo čitamo onda nam čak i ono što dolazi iz Europe, inače štetni zakoni nam dolaze, ali čak i to što nam dolazi izgleda izrazito podnošljivo u odnosu na ono što nam napišu naši vlastiti kolege. Jer u konačnici ovaj zakon ne predstavlja ništa drugo nego porez na porez i represiju na represiju. Imamo što je zanimljivo čak zakonodavac niti ne skriva, ovdje je uveden na mala vrata ponovno porez na nekretnine odnosno neke njegove dijelove i tu dolazimo do onoga što je Živi zid upozoravao cijelo vrijeme prošlo ljeto, a to je naime da odustajanjem poreza na nekretnine samo će se tražiti novo ime da se on ponovno vrati u proceduru. I evo mi smo saznali to novo ime, to novo ime se zove Zakon o komunalnom gospodarstvu. Jer između ostaloga u ovaj novi zakon upravo su prepisani dijelovi onog propalog zakona, uvode se neke nove stavke koje će se morati plaćati i što je najbitnije prepisani su isti koeficijenti koji se uglavnom ogledaju u tome da se za novije nekretnine moraju plaćati veći iznosi. I tu dolazimo do onoga ključnog momenta koji zanima naše građane u konačnici ih jedino to i zanima, da li ćemo donošenjem ovog zakona plaćati višu komunalnu naknadu ili ćemo plaćati istu ili ćemo plaćati manju. Sasvim je jasno, nažalost da sa ovakvim prijedlogom zakona ćemo plaćati višu komunalnu naknadu, a odavno je poznato da naši građani jedva ove plaćaju naknade koje sada imaju i da nemaju više niti jedne jedine lipe da izdrže neko novo porezno opterećenje. Evo ovdje između ostalog uvodi se stavka da će se morati uplaćivati porez za neizgrađeno građevinsko zemljište, to je recimo jedna novost. On doista u prvom sada trenutku nije toliko visok, ali bitno je da on postoji i da će se jednog dana možda on i povećati, znači bitno da da se ljude navikne da plaćaju nešto, pa kada se naviknu onda im se to nešto može i povećati. Stara praksa. Što će se dogoditi recimo ako će se neka zemljišta prenamjenjivati? Znači ljudi će se samo preko noći praktički naći u dakle mogućnosti da moraju plaćati porez koji do jučer nisu morali plaćati. Također bih ovdje htio upozoriti da se u ovom zakonu komunalnim redarima daju nekakve policijske ovlasti i štoviše čak mediji i pojedine stranke otvoreno govore da se tu radi o nekakvoj gradskoj policiji. Znači uvodi se pojam jedan potpuno nepoznat do sada u Hrvatskoj, znači komunalni redari će predstavljati gradsku policiju s time da se možemo odmah zapitati kakvu će policiju onda recimo imati stanovnici na selu. Da li će to biti seoska policija ili će možda biti općinska policija? Imaju li ti ljudi kvalifikacije da se bave tim poslom? Mogu li recimo biti gradski suci? Mogu li biti gradski učitelji ili nekakva druga zanimanja? Kako i zašto stvaramo paralelne institucije? Pogledajte što se dogodilo recimo kad su se stvarale paralelne institucije, na primjer kad je MUP prenio ovlasti na Centar za vozila, dio ovlasti, kad je Ministarstvo pravosuđa prenijelo dio ovlasti na Odvjetničku komoru. Kad je recimo Ovršni zakon prepušten u ruke javnim bilježnicima, odvjetnicima, FINA-i, Agenciji za naplatu potraživanja. Kao sve će biti efikasnije, a vidimo da dolazi do raznih zlouporaba i vidimo što je najgore od svega da dolazi dakle do poskupljenja, a narod bi rekao dolazi do uhljebljivanja podobnih kadrova koji u biti nisu potrebni, nisu potrebni. Oni predstavljaju oružanu silu lokalnih moćnika. Nakon lex šerifa sad treba uvesti lex rejndžer. Sad treba načelnik općine imati, dakle ljude koji mogu uniformirani hodati po selu i imati ovlasti koje nema policija. Pazite, jer komunalni redar ima veće ovlasti od policije, on ima pravo ući u moje dvorište. To policajac ne smije bez sudskoga naloga. Komunalni redar to smije. Pazite ima vas pravo komunalni redar tražiti putovnicu, tako piše i u zakonu. Pa šta smo na carini na državnoj granici da će on sad tražiti putovnicu me i to zato što recimo vi šećete psa. I sad recimo njega zanima evo izišao je kolega Bulj ispred kuće prošetati psa, dođe policajac grada Sinja i kaže vadi putovnicu da vidim jel' ima pas čip. I sad zamislimo situaciju u kojoj će netko reći ne dam. Što sad? Hoćemo li dati komunalnim redarima pravo na primjenu sile? Ako se netko njima neće htjeti pokoriti, onda sila. Jel' tako? To piše u zakonu. Možda netko shvaća nekako drukčije. Znači jednostavno teror koji je počeo već prije nekoliko desetljeća sad se samo nadograđuje, pa vam dođe ne znam kontrolor ZET-a, pa kad dođete na parkiralište evo onaj kontrolor za parking, pa kad dođete doma dolazi kontrolom HEP-a, pa kontrolor voda, pa kontrolor HRT-a vadi iskaznicu, skače kroz prozor, imaš televizor, nemaš da ti damo ovrhu. Sad će i komunalni redari imati pravo to. Glavna meta će bit psi. I radi se o tome da u stvari ti komunalni redari prvo bi trebali znati odraditi one poslove za koje su sad ovlašteni, ne odrađuju ih. Evo ja vas pozivam da prvi puta kad vidite napuštenog psa pozovete komunalnog redara, možete zvati dva mjeseca neće vam nitko dignut slušalicu. Često ne kažem da su svi, ali ja znam kad sam god nazvao komunalnog redara nikad mi se nije javio, ali će zato sad on meni se javiti kad on bude htio. Znači nema potrebe. Znači cijelu hrpu policajaca. Pa dajmo tim policajcima, dakle da rade ono što su inače radili. U redu, netko na dječjem igralištu napravi nered. Pa nije to danas takav problem nadzirati javne površine. Ono što je posebno sporno i što se danas više puta spomenulo je privatizacija javnih usluga. Opet pitanje hoće li sa ovim zakonom javne usluge biti jeftinije ili skuplje? Pa naravno, to je tendencija. Jer ako mi privatiziramo komunalnu djelatnost, znači pogledamo privatnik uvijek mora imati profit. Mora imati profit inače neće to raditi. Javna tvrtka posluje na nuli. A ako kojim slučajem ima višak prihoda onda će ga dati ili u proračun ili će ga reinvestirati. Privatnik to nikad neće uraditi. On ako ima višak prihoda stavit će ga sebi u džep, to je potpuno jasno. I pogledajte sad recimo nelogičnost ako mi damo sakupljanje otpada privatniku i njegova tvrtka ode u stečaj na primjer. I što onda? On će prodat kante, prodat će kontejnere, prodat će vozila, otpustit će ljude i od sutra više nema odvoza smeća. Da li se to može dopustiti? Ne može. Tamo su 40 godina pokušavali privatizirati komunalne djelatnosti i na kraju su morali od toga odustati jer su sve analize pokazale da su komunalne usluge lošije i skuplje. E sad, kako se ono kaže, pametan uči na tuđim iskustvima na tuđim greškama, a onaj drugi dio rečenice to recite sami kako glasi. Jer u Hrvatskoj je javna tajna da se u poslovima skupljanja otpada i drugim stvarima ne vodi briga o interesima građana, još manje o briga o zaštiti prirode nego se često vodi prvenstveno briga o tome da si pojedini političari, sumnjive osobe pa i čitave stranke uzmu milijune eura provizije. Vrlo sam dobro pazio što ću reći i ponovit ću još jednom, milijune eura provizije. Već sada imamo praksu, ne znam da se smeće prevozi iz Rijeke u Koprivnicu, da si netko isplaćuje milijunske bonuse novca poreznih obveznika, da se otpad ne odvaja, ne reciklira, da se uništavaju morske i slatke vode i različiti resursi, da imamo užase na Karepovcu, na Marinšćini u Piškornici, Sv. Jurju kod Senja, bale smeća pred Varaždinom, reciklažna dvorišta kod pročišćivača na rijeci Cetini itd. Između ostaloga, htio bih reći da ovaj zakon predstavlja dodatni udar na turističku djelatnost jer će on predstavljati novo poskupljenje u odnosu na konkurenciju. Znači vrlo je bitno da Hrvatska bude konkurentna u odnosu na mediteranske zemlje. Imamo jako veliku konkurenciju, imamo Grčku i Španjolsku ili svejedno Tursku i da svako ovo poskupljenje očito dolazi do poskupljenja će naša tržišta, naše ponuđače raditi manje konkurentnima, to je neminovno.

Evo najnovija studija koja je objavljena ovih dana pokazuje da je u Hrvatskoj razina CO2 na odlagalištima smeća u transportu smeća više za 1,5 puta nego u EU. Ponovno mogu postaviti jedno te isto pitanje, hoće li ovim zakonom onečišćenje biti veće ili manje? Nažalost, odgovor je opet isti, onečišćenje će naravno biti veće. Prema tome, pozivam predlagatelja da ovo ruglo od zakona povuče i da se dalje ne sramoti. Prva gospodin Sponza. Zahvaljujem. Kolega Bunjac, u svojoj raspravi dobar dio vremena posvetili ste potencijalnoj privatizaciji. Rekao sam za svaki zakon, tako i ovaj, da mora biti nedvosmislen i jasan. Iščitavajući dade se naslutiti otvorena mogućnost privatizacije određenih komunalnih djelatnosti na štetu komunalnih trgovačkih društava u sastavu jedinica lokalne samouprave, o čemu je govorio također i moj kolega Demetlika. Stava sam da u onim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju kapacitet trebaju omogućiti angažman privatnih tvrtki. No ako bi kojim slučajem to završilo na način na štetu trgovačkih društava, a to znači na štetu građana jer će plaćati samo veće usluge, tada bi bilo dobro da pogledamo primjere drugih naših susjednih država u određenim gradovima koji su sve javne usluge privatizirale, da bi današnji dan muku mučile da sve vrate u vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Privatnik poznaje samo ekonomsku kategoriju, jedinica lokalne samouprave promišlja jako dobro i o socijalnoj komponenti koji je u skladu sa jednom održivom cijenom. Uvaženi zastupniče. Ovaj vaš komentar ukazuje na jednu vrlo bitnu stvar, a ta je da mnoge jedinice lokalne samouprave ne mogu ispunjavati svoju temeljnu zadaću. I tu nažalost dolazimo do samoga uzroka mnogih problema, a to je da je teritorijalni ustroj u Hrvatskoj nije zadovoljavajući. Ne samo da pojedine jedinice lokalne samouprave ne mogu zbrinuti otpad ili pružati kvalitetnu neku drugu komunalnu djelatnost, nego one često nemaju čak niti za plaće svojih djelatnika. Vidjeli smo u analizi koja je bila nedavno ovdje da 90% jedinica lokalne samouprave nije u stanju aplicirati za europske fondove. Vidjeli smo da neke jedinice lokalne samouprave također ne mogu obavljati mnoge druge stvari koje su recimo nužno potrebne, ne znam grobnu djelatnost itd. I tu bi trebalo razmišljati o tome da je Hrvatskoj nužan teritorijalni preustroj, da je potrebno smanjiti broj općina i gradova tako da one dobiju mogućnost da same rješavaju svoje probleme. Sigurno da ako se nešto ne može napraviti da onda treba posezati za rješenjima, a normalno da nitko ne može dopustiti da se smeće gomila pred kućama ili ne znam po ulici, ali privatizacija definitivno ne, ne zato što sam ja to rekao ili vi nego jednostavno zato što to pokazuje praksa u državama EU gdje kao što i sami kažete sada pokušavaju ustvari se vratiti na ono što su imali.

Druga replika gospođa Mark-Taritaš.

I u sadašnjem zakonu je definirana komunalna naknada vezano uz neizgrađeno građevinsko zemljište, ovdje je samo malo drugačije definirano. A kako u naravi to funkcionira. U naravi funkcionira da je nema i da je uopće, uopće ta ideja opterećivati neizgrađeno građevinsko zemljište je jedna prostorno planska ideja koja poznaje pojedine zemlje koje zapravo, riječ je o renti gdje vi morate plaćati za to zemljište naknadu kao da na njoj imate napravljenu nekretninu što prostorni plan dopušta. U situaciji u kojoj je Hrvatska, nas nitko ne tjera da imamo tu odredbu i mislim da je u smislu nekakve minimalne higijene bi bilo uputno odredbu vezano uz komunalnu naknadu na neizgrađeno građevinsko zemljište izbaciti van i ne tjerati općine i gradove zapravo da u tom dijelu rade protuzakonito ali ima osnove razmisliti tamo gdje je zemljište iskorišteno na turističkim kapacitetima o kojima sam ja nekako govorila u raspravi jer to je jedan prihod gdje jedinica lokalne samouprave ne može staviti zemljište, privesti namjeni, ne može planirati novo zemljište i ima teret jer što je smisao i komunalne naknade? Smisao komunalne naknade i uvođenje nje je za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, ulaganje i sve ostalo, dakle neizgrađeno građevinsko zemljište je nešto što ne funkcionira, ne funkcionira ni danas. I u smislu ako ide novi zakon onda mi se čini da je došlo doba neke elementarne higijene i da se ta odredba ukine i da ju više nemamo. Zvažena zastupnice Taritaš, dakle postavlja se pitanje mogu li građani izdržati još imalo poreznoga pritiska. Znači porezni pritisak u Hrvatskoj je toliko velik da on prevazilazi čak i maštu najvećega pesimista. Znači mi moramo davati ne znam 27% doprinosa sa plaće, 25% moramo dati PDV-a, moramo plaćati trošarine na ne znam kavu, na benzin, na vozila, šećer, sve što kupujemo, moramo plaćati naknade koje kakve, ne znam školarine, reizdavanje dokumenata, komunalne naknade, prireze. A definitivno evo u ovom slučaju vidimo da postoji tendencija da se komunalne naknade povise. Znači neformalno sam razgovarao sa nekim ljudima koji kažu, stručnjacima da je upravo to cilj ovoga zakona, znači da će se u budućnosti komunalne naknade povećavati. I kada ste vi spomenuli, kada ste vi spomenuli dakle mišljenje naroda vrlo je važno zapitati se da li ovaj zakon ima funkciju demografske obnove ili ovaj zakon ponovno ima funkciju rastjerivanja ljudi. Jer zašto bi sad opet se moraju plaćati oni koji grade nove kuće, tko graditi nove kuće? Da li ćete vi graditi novu kuću? Neće, graditi će mladi ljudi, mladi ljudi, mlade obitelji, njima će se udariti veća komunalna naknada i u svakom slučaju nije baš neke demografska mjera. A upravo sada između ostaloga na nekim portalima traje izjašnjavanje naroda o ovome zakonu 87% ljudi je protiv a sada ja ne velim da je to znanstveno metodološki potpuno ispravno ali trebao bi netko uvažiti dakle da evo Sabor je protiv, građani su protiv, mnoge nelogičnosti su utvrđene, odnos zakonodavca je vrlo šlampav i loš tako da ovaj zakon najbolje da niti ne ode u drugo čitanje. Jeste me čuli, gospodin Bunjac? Imam dojam da ni vi se nećete javiti a ne samo ja. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, pojedinačne rasprave. Prvi je po tradiciji gospodin Miro Bulj. Izvolite. Evo cijeli dan govorimo o ovome zakonu koji je vrlo bitan. Znači barem je bio red kod ovoga zakona, u jednom dijelu sjednici, sada će na kraju doći ministar da se očituje jer vidim da po portalima daje izjave o komunalnim policajcima, o značkama, kako će nositi brojeve. Međutim, apsolutno ministra ovo nije briga jer jednostavno samo priča o tim policajcima pa ne znam kako će u nerazvijenim krajevima ti komunalni redari ili kako ih naziva, ti redari čemu će služiti, moći će slobodno ulaziti, nastavi li se ovakva politika gospodina Štromara potpredsjednika Vlade i cijele Vlade, moći će se slobodno ulaziti neometano u sva ta dvorišta, … [[Govornik se ne razumije.]] Prema tome, ova priča apsolutno, cijeli dan što govorimo ne drži vodu, ovaj Zakon o komunalnom gospodarstvu. Vidimo komunalne djelatnosti da se nameću lokalnim samoupravama a sredstva nisu osigurana, priča su za održavanje prometnica u vlasništvu županije, države, da su osigurana. U drugim zakonima je apsolutno neistina a to su potvrdili i brojni načelnici, gradonačelnici, dugo sam ja u toj lokalnoj politici. Znači tim, ovim zakonom nameće se lokalnoj samoupravi tereti a financijska sredstva nisu osigurana. I što se tiče samih ovlasti, javnih ovlasti koje će se prenositi na privatnike, znači tu ne štitimo više javni interes, čak omogućujemo na mala vrata ulazak privatizacije u vrlo kritičnim i bitnim stvarima na mala vrata ulaz jer je lakše ministru Štromaru, potpredsjedniku hrvatske Vlade koalicije HDZ i HNS i SDSS, puno je lakše njemu govoriti o policajcima to sada cijela država bruji o policajcima i o znački. A ne priča kako se na mala vrata ovdje ne piše a tajnik demantira me cijelo vrijeme lažima i neistinama. Hoće i to ići u privatne ruke, da nam privatnik preuzme vodoopskrbu, a ne komunalne tvrtke u vlasništvu i odvodnja, naravno. Pa kad krenemo o komunalnim djelatnostima, kad pričamo o nas, pozivamo se na EU, direktive i naravno da će se pomoćnik ministra smijati na ovo šta ja govorim. Onda ja dođem u Ravni kotare i odjednom naraslo brdo ko da smo na Marsu, crno brdo u 10-tak zadnjih godina, nikoga nije briga. Di je tu komunalni red, di je komunalni red u Plitvičkim jezerima, gdje je komunalni red u brojnim gradovima, gdje je doslovno otvorena kanalizacija. Međutim, bitno je dati javne ovlasti. Kao što je maloprije spomenuto, ko što je dato za centra za vozila, ali ovdje ćemo napraviti, znači nešto manje od 600 manjih ovih, jedinice lokalne samouprave, izglasali smo lex Šerif i sad smo toj osobi koju smo izabrali, dali ogroman teret, ogroman teret veliki broj djelatnosti. A one bitne gdje bi mogli nešto zaraditi, lokalne samouprave, to je ostalo teleoperaterima. I dalje Ministarstvo graditeljstva šuti po pitanju baznih stanica, gdje mogu postavljati teleoperateri gdje god žele, bez da su u prostoru. Govorimo o zaštiti prostora, mogu ih staviti gdje im god padne na pamet. Ne treba im suglasnost susjeda, niti suglasnost lokalne samouprave, znači cijeli taj popis bitnih stvari, koje odlaze u džep drugima, to je smješno ovdje njima, ali to je stvarno uloga jedna, uz Ministarstvo zdravlja, tu su zakonski, ja dati zakon u proceduri, to sam već par puta naglasio. Dao sam bivšem ministru graditeljstva, koji je sada u drugom ministarstvu iste ove vlade, dao sam mu i popis zakonskih prijedloga u ruku ovdje i znači pravilnika i uredbi koje moramo mijenjati, da se teleoperateri ne ponašaju, kako se ponašaju i da DTK mreža bude napokon te subvencije u toj infrastrukturi da budu znači u korist lokalne samouprave, a ne da im se tu oprašta. A imali smo mi ovdje i zakon gdje smo trebali izglasati, ali to je preko i nakon javne rasprave je promijenjen, a to je da teleoperateri plaćaju pravo služnosti, što naravno u Hrvatskoj ne čine, ali čine to u Njemačkoj, Švedskoj i državama odakle dolaze.

Ali, naravno, evo sada je strka i zbrka oko reciklažnom dvorišta i onda je normalno da mene ljudi zovu iz sela Vojnić, a radi se reciklažnom dvorište u Trilju, točno uz rijeku Cetinu, da oni nisu to uopće vidjeli, ili u Ravnim kotarima ili brojne druge aktivnosti, koje nemaju veze s ničim.

I to je glavana priča cijeli dan. Evo, sad sam upalio portale, ministra Štromana koji je trebao biti ovdje i da obrazloži ovaj lex harač, prema jedinicama lokalne samouprave ali nema obrazloženja. Nego oni demantiraju ne ne piše to da će se vode privatizirati, da će dobiti netko koncesiju na vodoopskrbu, ne piše to, ne. Pa naravno da ne piše. Da piše onda bi to bilo jedinice lokalne samouprava nego to niste napisali. To ste trebali napisati, da je to djelatnost lokalne samouprave. Pa u tome i je problem. Ali je bitno govoriti o značkama, policajcima, tko će to platiti? Ovdje je bilo to aktivno. Međutim, niste osigurali novac, niste osigurali novac, dali ste prevelike obaveze gradonačelnici i načelnici lokalnim samoupravama. Pa čak, da su odgovorni za ono što se događa na županijskim cestama. Ovim zakonom to piše i vi možete taj provjeriti, famozni članak, kolega Borić ga je često ponavljao ovako u prolazu, meni 22 pod stavkom 2, gdje ste dali lokalne samouprave, gdje ste dali lokalnim samoupravama, županijske državne ceste. To nije istina. Obmanjujete javnost. Vama je to smiješno. Vi uvodite privatizacija ciljano, ciljano privatizaciju vodoopskrbe, jer nigdje ne navodite da je to djelatnost grada. Ajde, nađite mi gdje je djelatnost. Pročitati ćete mi, jer u čl. 22. navodite djelatnost, a javne ovlasti, pomalo, gledaj, zaboravlja se javni interes.

Neće naravno. Njima ćemo samo plaćati. Onda 3 ne bi dobivali milijuna kuna godišnje nego bi trebali dobivati 10 milijuna kuna ali Sinj, ne bi. A dobit odlazi, dobit odlazi, kolega Klarić, potpisivam sve što ste rekli. Bili ste u početku aktivni, ne znam zbog čega ste stali, bilo je prekomjernog granatiranja ovoga zakona. Bili ste gori nego ja i s pravom, čelnik ste lokalne samouprave, vrlo uspješno, bez obzira na stranačku pripadnost, ako imam informacije. Zaista evo, replicirate mi i recite mi jel ovaj zakon ustavan, kao što ste rekli prvih 20 članaka, ok, opisivanju se ono po Ustava, a kasnije protuustavan.

Vlada gospodina Vrdoljaka, potpredsjednika Milanovićeve Vlade, sad koalicijskog partnera HDZ-a i vjerojatno koliko čitam, sad će biti ministar budući ili neće, odnosno, gospođa Dalić, to ćemo vidjeti. Prema tome, još jednom, evo za kraj bi kazao, da je žalosno i sramotno, šta je ovaj lex harač uopće došao, isključivo zbog građana tih lokalnih samouprava, poglavito u nerazvijenim krajevima velika opterećenja su stavljeni i velike obaveze i odgovornosti, a sredstva nisu predviđena, teži se privatizaciji komunalnog otpada, vodoopskrbe, odvodnje, znači teži se i cilj je uglavnom tome. To se slično događalo u telekomunikacijama, samo sada su telekomunikacije predane stranim vlasnicima neko je digao novac, a sada se ovo šta je ostalo da se počisti, tako dali ste mogućnost zakonom jednom čovjeku u gradu, zakonu o lex šerifu vjerujem da će Ustavni sud pobiti to, našu odluku. Ali isto tako vjerujem da ovi policajci da će država osigurati bar za njih novac, već kada ćemo imati 600 zasebnih suverenističkih utvrda unutar RH kojima će upravljati jedna osoba, to ste mu zakonom omogućili, a naravno da to nikada neću podržati.

Jedna od tih komunalnih djelatnosti je odvoz otpada. Sada se može teorijski dogoditi, evo ja neću biti zloguki prorok da građani plate sve te kontejnere koji će morati biti zbog reciklaže, kompostane i takvih stvari, da za godinu dana neko to kupi. Mene to podsjeća na privatizaciju Telekoma, znači kada su građani ulagali u infrastrukturu na kraju je to sve neko kupio i imamo ogromne cijene najveće u EU.

I žao mi je šta je cijeli dan prazna stolica uvaženoga potpredsjednika Vlade, pa on je ipak poznat, on je rekao da će se on ponašati kao Superman u Vladi će on rješavati probleme i stvarno čovjek ima stav i stil. I šteta je što nije ovdje ministar graditeljstva, potpredsjednik Vlade što nije došao ovdje. Evo prije neki dan isto zakon, tj. jučer u ovim kasnim satima ministrica Dalić je došla ovdje i branila je svoj zakon. Pa ne mogu vjerovati da se ovdje kao djelatnost spominje odvodnja i vodoopskrba lokalnih samouprava.

U Hrvatskoj da je normalno kako se ponašamo, evo moja rijeka Cetina teče prema tribala je biti besplatna voda, besplatna, jedino plaćat održavanje sustava, tako u cijeloj Hrvatskoj. Međutim onda će se to privatizirati i neko će dobro ubrati novac, ali dobro, to Hrvatska narodna stranka tu ima iskustva oni će to napraviti vrlo stručno i efektno, a poglavito ovim zakonom. Druga replika gospodin Pranić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, u vašem izlaganju dotakli ste uvođenje novih komunalnih djelatnosti koje nisu bile definirane starim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i normalno da je to jedan udar na proračun jedinica lokalne samouprave jer vidimo novu komunalnu djelatnost održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje i definiciju toga da se to podrazumijeva sve cesta, održavanje onih dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje sukladno posebnim propisima. Svi znamo Zakon o cestama da javne ceste ubrajamo i županijske ceste i državne ceste, prema tome veći gradovi u središtu njihovih naselja, sve te ceste, održavanje njih, mislimo na horizontalnu i vertikalnu signalizaciju pada na teret lokalnih proračuna. Konkretno ova u Vrgorcu sada provodi natječaj za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju gdje ću sigurno potrošiti oko 150 tisuća kuna i umjesto da mi dvije trećine plate državne i županijske cesta ovim zakonom će sve pasti na teret jedinica lokalne samouprave pa umjesto da imam dodatnih deset stipendija za studente, s obzirom na osiromašenje koje i onako su već osiromašeni lokalni proračuni, samo ću morati dodatno održavat nešto što su trebale održavati županijske ili državne ceste, a nemamo apsolutno prihoda od motornih vozila sukladno zakonu. Odgovor gospodin Bulj. Hvala lijepo. Pa da horizontalna i vertikalna signalizacija koju vi ne napravite na svome dijelu sa ovim zakonom vi ćete biti odgovorni, bez obzira šta je vlasnik županija vi ćete odgovarati kao čelnik samouprave. Možda će nekima imati dobru ako imaju člansku iskaznicu stranke na vlasti pa će njima možda to premijer omogućiti da se njima to odradi, a drugima naravno neće i to je taj demokratski patriotski sustav koji imamo partijski.

To šta vi ulažete napore nebitno je.

To imate li vi za vrtić, hoće li se ugasiti autobusne linije, hoćete imati za udžbenike to je nebitno, nego će biti magla i laž. Isto kao što je napravio splitsko-dalmatinski župan pa kaže osigurana su sredstva za knjige 8 milijuna potrebno je 336 milijuna i onda cijeli dolazi doli, derneče, lažu, a lokalne samouprave iseljavaju od Tijarce do Kamenska pa vamo do Civljana, prazna sela listom. Hvala. I posljednja replika gospodin Klarić. Uvaženi kolega Bulj, kad ste mene prozvali da vam repliciram, iako sam danas kroz dvadesetak i ne znam koliko replika toliko toga rekao, u biti vaša i moja rasprava o jednom te istom zakonu je potpuno na dva suprotna načina. Ono što je sigurno, način na koji vi raspravljate i ono što prozivate ove zakone lex kako li već ne, sigurno daće biti objavljeno na svim portalima, da će se o tome govoriti, pisati, a o mojoj recimo neće. Kao što se o mnogim raspravama koje su ovdje u Saboru ne piše, ne govori a iz jednostavnog razloga jer su operativne jer govore o konkretnim problemima, jer žele napraviti nešto bolje. Ja jesam prozivao ovaj zakon ali sam prozivao ovaj zakon na način da sam spominjao konkretan članak, da sam citirao Ustav, da sam govorio o ovome zakonu nešto što se događa u životu i način na koji ja osobno mislim da taj zakon treba napraviti da bude bolji, da bude na usluzi našim građanima. I mislim da bi tako na taj način svi trebali početi govoriti. A možemo govoriti i na drugi način kao neki naši kolege pa će nas citirati svi i portali i ne znam kakvi časopisi i mediji, međutim ovo je život. Ovaj zakon je život, ovo je alat nekom načelniku, gradonačelniku, vašoj općini, gradu, Cetinskoj krajini, u mom Hrvatskom primorju da može lakše provoditi ono što mu je zakon dozvolio da provodi i biti na usluzi svojim građanima. Tako da teško je tu uskladiti ali je meni drago jer znam poznavajući vas osobno, da vi sve što sam ja rekao, itekako podržavate. Iz jednostavnog razloga što vjerovatno kao i ja želite bolje svojim građanima. Ali ako idemo napadati, da samo napadamo a nemamo argumenta, nemamo činjenica pa onda izvrnemo neke stvari kojih ovdje u ovom zakonu uopće nema, onda govorimo nešto o čemu ne bi trebali pričati. I vaše će biti objavljeno gospodin Klarić, ali treba prije ići u oporbu.

Čak ste vi po meni i prekomjernije granatirali ovaj zakon ali znam sad kako vrijeme odlazi, da ćete vi morat stati ali to jednostavno sa ovoga, sam vam je rekao i predsjedavajući zbog čega. Vi apsolutno znam da se slažete sa mojim izlaganjem i sa svim člancima koje sam nabrojio i 22. članak i 24. i 36. članak i di se javne ovlasti prenose i di djelatnosti su dodane koje nismo imali, gdje gradu velike obaveze se daju, isto smo govorili ali ja se sad nisam o tome puno osvrtao zbog toga što u ovoj pojedinačnoj sam htio samo kazati da naš ministar resorni cijeli dan daje izjavu o lokalnoj policiji, o znački i da će biti na toj znački ime grada. Cijeli dan umjesto da je ovdje u Saboru i da on brani ovaj zakon. Ovim zakonom sam napomenuo da nisu određene djelatnosti navedene i gdje je mene najviše strah znači to je vodoopskrba a naravno i otpad gdje može lokalne samouprave pa i problem pogreba, prijevoza, znači imamo tu dosta problema koje smo raspravljali cijeli dan, ali u ovoj raspravi ja nisam imao niti vremena ali sam ga dobro proučio, čitao i uočio sa svojim kolegama poglavito sa kolegom Pranjićem i svima onima koji su to dobro proučili i znaju o čemu se radi, vjerujte mi.

Idemo dalje sa raspravama, gospodin Ivan Šipić, pojedinačna rasprava. Poštovani, ovo je jedan od zakona koji znači život za svakog tko živi u općini ili gradu. Ovim prijedlog utvrđuju se načelna komunalnog gospodarstva, javni interes, načelo razmjerne koristi, ekonomičnosti, učinkovitosti i ovaj zakon nakon ovakve rasprave o toliko primjera i primjedbi treba imati jasan cilj. Učinkovitije obnavljanje komunalnih djelatnosti i kvalitetnija usluga za građane. Prije svega, nije isto promatrati ovaj prijedlog zakona u velikim gradovima i općinama kao i onim krajevima slabije razvijenosti i manjeg fiskalnog kapaciteta. Složit ćemo se da je prednost današnjoj raspravi da je ovo prvo čitanje. To je prilika nakon svega izgovorenog i da sva sila prijedloga i kritika mogu doći u ministarstvo predlagatelju. Svi se kunemo u učinkovitiju lokalnu samoupravu, treba ovo, treba ono a ovaj prijedlog zakon bi trebao u konačnom prijedlogu olakšati rad lokalne samouprave i dati joj novi zamah prema onoj mjeri zbog koje i postoji grad ili općina a to je biti komunalno efikasniji ali i održiv. Osnovno pitanje je da li nam mnoge točke ovoga zakona olakšavaju rad i odnos prema ne samo komunalnim poslovima već i gospodarskim aktivnostima? Zakon treba pomoći nama čelnicima a ne nas kočiti, ne od nas napraviti uokvireni servis. Dajmo primjer koji nas želi upozoriti koji je smisao gospodarskih zona ili borbe za investitora jer ako će se oduzeti pravo jedinicama lokalne samouprave i predstavničkim tijelima, barem djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa, kakvu podršku šaljemo da nam je stalo do gospodarskog rasta i razvoja? Načelnici i gradonačelnici osobito u nerazvijenim prostorima muku muče da stvore uvjete da bi se stvorio i otvorilo novo radno mjesto. Nije isto privući poduzetnika u Zagreb i okolicu ili Trilj, Sinj, Hrvatce ili Zagoru u Dalmaciji i to nam i ta mjera je redovito poticajna jer kakvo ulaganje se vraća, takvo ulaganje se vraća višestruko, od zapošljavanja do komunalne naknade. Dobro je da se pojedini članci ovog prijedlog preispituju i analiziraju kao npr. članak više puta spomenuti 22. odnosi se na održavanje naravno dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja, evo za primjer gradovi Trilj, Sinj, pa i Vrgorac i mnogi gradovi i općine u cetinskom kraju i šire i Dalmaciji i diljem lijepe naše imaju upravo to o čemu govorimo. I ja jednostavno kada sam vidio na prvu ruku ovaj prijedlog mogućeg razvoja situacije da bi se recimo u Košutama koje je ulaz 3 prekinula cesta i tamo do izlaza iz Trilja konkretno da bi to trebao snositi sve grad Trilj i nositi a državne su ceste i održavati i brinuti itd. Znači jednostavno ne želim vjerovati da bi na takav način država se kroz ovaj prijedlog zakona ponijela prema nama. Ja želim vjerovati i u ono što smo danas čuli pa i u ime predlagatelja Klub zastupnika HDZ-a kada je jutros ranom zorom rekao da s te osnove po osnovi starog zakona i Zakona o Hrvatskim cestama se ne odnose kroz ovaj dio a ja vjerujem da će to i u ovom obrazlaganju ćemo to i čuti od samog predlagatelja. Znači ne želim vjerovati da bi po toj točci zakona gradovi manjih, osobito manjih kapacitetima kao što smo mi i gradovi i općine da bi preuzeli na sebe brigu i skrb o takvim problemima kao što su građenje nogostupa, održavanje cesta, uređivanje tih prometnica a vjerujte mi u nas 22 naselja, u našem primjeru 22 naselja gotovo 400km cesta na području naše jedinice lokalne samouprave ja jednostavno ne bi, ne želim uopće vjerovati da bi sve to skupa kroz ovaj prijedlog ove točke zakona bilo nešto što bi nas dodatno opteretilo a kažem to su cifre od kojih boli glava. Ali evo ostavimo za ovo što će uslijediti a to je drugo čitanje i vjerujem da ćemo do drugog čitanja i kroz drugo čitanje razjasniti ovu točku koja je evo bolna na jedan način između ostalih svih koje smo ovdje, ovdje danas slušali. Isto tako 36. članak taj famozni stavak 3. dakle velika većina je postavila upitnost ovakvog prijedloga da trgovačko društvo obavlja isključivo povjerenu djelatnost i ne može istovremeno obavljati drugu tržišnu djelatnost. Što su to onda tržišne djelatnosti, što se onda može konkretno od tog dijela dobiti ako recimo tvrtka koja je zadužena za održavanje recimo javne rasvjete ne može raditi drugu djelatnost na području rada ili općine ili koncesije koju je možda dobio. Tako da vjerujem da će i ovo pitanje trgovačkih društava i odnosa unutar ovog prijedlog zakona dobiti mnoge odgovore na pitanja i riješiti mnoge dvoumice koje se nameću. Dakle vjerujem da će u konačnici smisao ovog zakona koji je efikasnija i svakako samoodrživa lokalna samouprava postići svoj rezultat i da mi nećemo imati zakon koji će nas opteretiti nego vjerujem kvalitetnije rasteretiti i usmjeriti da budemo i održivi ali da budemo i na jedan način preduhitriti sve negativnosti koje se možda iz svakodnevnog funkcioniranja u našim lokalnim jedinicama i susrećemo. Stoga ja dajem prostoru razgovoru, dijalogu, dajem prosto dijalogu i da sve zainteresirane strane a vidjeli smo ovdje kroz mnoge upite i mnoge prijedloge da ih zaista ima i ja vjerujem da će se mnogo toga iskristalizirati na koristi lokalne zajednice a ne kako smo ovdje često, ne daj Bože da nam to bude čuli da bi nam sve skupa trebalo otežati. Prva gospođa Anka Mrak-Taritaš. Kolega Šipić, postoji onaj jedan vic u kojem je, koji završava na način ženo da li ćeš više vjerovati svojim očima ili mojim riječima. E pa sada vi se morate odlučiti čemu ćete više vjerovati nečijim riječima ili svojim očima. Ali ono što ja duboko vjerujem da ova današnja rasprava nije išla uzalud. Smisao Zakon o komunalnom gospodarstvu i ja ga tako čitam i ne želim ga drugačije čitati je da olakša općinskim načelnicima odnosno gradonačelnicima da jednostavnije upravljaju svojim prostorom, da zaista budu ono što moraju biti, oni moraju biti menadžeri, oni moraju omogućiti razvoj gospodarstva. Tu ne smijemo zaboraviti općinska vijeća, odnosno gradska vijeća koji su na određeni način korektiv, ali za to morate imati alata. I recimo postoji ona nekakva elementarna higijena koju u ovom zakonu treba napraviti pa je ta elementarna higijena da recimo nemamo više komunalnu naknadu na neizgrađeno građevinsko zemljište jer to u naravi ne funkcionira pa da uskladimo sa presudom Ustavnog suda iz 2017. koji je rekao da komunalna naknada nije više namjenska nego zaista ide u proračun i možete upravljati s njom na način na koji je. Ja recimo podsjećam da je u ovom Saboru tamo 2014., 2015. bila izmjena zakona tog istog kada smo komunalnu naknadu otvorili i ona je bila samo usko namjenska, puno šire. I znate kakva je bila rasprava? Odlična. Odlična, afirmativna, onako kako treba na način da je to išto u smjeru u kojem treba ići. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, ništa, sve razumijem, ide kraj dana i svi smo više umorni. Dakle ono što ja kroz sve ovo, ja ipak vjerujem svim riječima koje su došle sa jedne strane sabornice, pa ću u ovom vicu biti ona žena koja vjeruje riječima i vjerujem da ćemo za drugo čitanje dobiti jedan pristojniji zakon nego što je to u ovom trenutku.

Vidi se da pada koncentracija svima pa onda evo ispričavam se. Samo kratko ću reći, vi spadate u krug zastupnica koje ja izuzetno cijenim bez obzira na pripadnost stranačku ili bilo šta drugo, s obzirom da smo imali priliku i u prošlom sazivu biti u nekim odborima i slušajući i gledajući vaše rasprave, i vaše sudjelovanje, vi ste oni koji ste meritorni, koji možete govoriti o ovoj temi. I zato ja ne bi govorio da je ovo vic ili da je šala ali zasigurno ja vjerujem riječima i vjerujem iskustvima i vjerujem kolegama načelnicima i gradonačelnicima i svom klubu i klubu onom u koji još sudjeluje u ovom svemu da ćemo naći rješenje koje je najbolje za sve nas. Druga replika, gospodin Bulj. Kolega Šipiću, vjerujem, vjerujem, vjerujem. Deset puta ste kazali „vjerujem“ Vjerujem i ja da će biti bolje ali je činjenica iz kraja odakle ja i vi dolazimo, da baš ljudi puno i ne vjeruju. Puno je praznog prostora nažalost, ali govoriti „vjerujem“, ali piše, vi ste sami citirali članke i kažete „vjerujem“ da nije tako. Vjerujem i ja da nije tako, ali kad pročitam, onda vidim da su napisali drugačije. Prema tome, kad idete kroz vaš lokalnu samoupravu, moju susjednu, vidite da je sve prazniji i prazniji teritorij. A vidite da vam ovim zakonom vama kao čelniku lokalne samouprave nameću nove obaveze a nigdje nisu predviđena sredstva. I vi govorite tri puta „ja vjerujem, vjerujem ako Bog da, vjerujem“ I ja vjerujem, ali piše drukčije. Ovdje vam prijeti kolega Šipiću i suvlasnici smo iste tvrtke, u suvlasništvu je Trilj, Sinj i ostale tvrtke i vodovodi, čistoća, da bude taj dio vrlo lako veliki prepušten i u privatizaciju, znate. Ne navode se baš te djelatnosti ovdje. U vjeri javnog interesa jer znate da je naša Cetina tud i vrlo da je interesantna ljudima koji bi mogli od čiste bistre rijeke dobro zarađivati novac i čisto preko … [[Govornik se ne razumije.]] a trebali bi imati preko pipe kućne, a mogle bi imati naravno dobru dobit. Nažalost na našemu javnom dobru i javnom interesu i vjerujem da ovo što je napisano ovdje da je točno napisano, da nismo dobili drugačije papire nego da nam je zakon u potpunosti isti i poduzmimo zajedno da se ovaj zakon povuče i da se izmijeni, jednostavno ne znam kako ga izmijeniti. Jer ako 300 primjedbi, nijedna nije prihvaćena i u ovome i u javnoj raspravi, onda znamo o čemu pričamo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa dobro kolega Bulj, ja sigurno nisam navikao na takav način rasprave i to vi vrlo dobro znate iako ovih dana često puta ste me prozivali iako nisam tu, ja sigurno neću na takav način se spuštati pa makar i ne bio više nikad u Saboru, sigurno neću tako komunicirati i to vi vrlo dobro znate da ja neću na tu razinu. Ali nema veze i da sam i deset puta rekao na takav način, sigurno neću raspravljati ni diskutirati jer pomalo to djeluje uvredljivo, to morate priznati, ali pošto ja vas znam i vi znate mene, ja vam neću uzeti to ni za zlo, ni za ovo ni za ono. Prema tome, ne trebate se brinuti jesam li povrijedio Poslovnik ili nisam povrijedio, smatram i držim još uvijek da ćemo kroz drugo čitanje, znači vi sada pozivate da se povuče. A imamo prostora za drugo čitanje. Znači u drugom čitanju, evo sad ću reći, vjerujem da će se iskristalizirati i da će prijedlozi pa i od mog kolege Pranjića kojeg cijenim kao mladog kolegu i suradnika kojeg ste vi između ostaloga nesvjesno isto rekli da je lokalni šerif jer ako smo svi lokalni šerifi, onda je i on lokalni šerif jer je naš kolega i on je gradonačelnik a da ne govorim dalje nema smisla. Prvo čitanje i ima prostora za popravni puno toga. Gospodin Bulj je tražio povredu Poslovnika ali vi ste rekli da mu ne uzimate na zlo, hoćemo povući to ili ćemo ipak? Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući.

Ja se slažem s vama. Gospodine Bulj, ja vas nisam prekinuo. Ispričavam se. Ja sam ipak, htjeli vi to ili bilo vam drago ili ne, sada 18.02. deset godina gradonačelnik. Ma koliko se vi trudili reći nešto suprotno. Evo tako. Molim vas lijepo, molim vas. Da sam američki sudac bi rekao neka se briše iz zapisnika jedno i drugo. Hvala gospodine potpredsjedniče.

Ja se tu s vama apsolutno slažem. Ali ja danas nešto zaista ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da ovaj prijedlog zakona od vašeg koalicijskog partnera je uopće došao na raspravu u sabor. Pa jeste li vi taj zakon uopće pročitali kao koalicijski partner i kako je mogao proći Vladu da danas dođe do Sabora? A što se tiče lex šerifa ne smatram se šerifom, dapače jedini sam gradonačelnik koji je dao prijedlog gradskom vijeću da ispita ustavnost lex šerifa. Hvala.

Sama činjenica da ste izabrani je legalna i to svatko treba pozdraviti. Tako bi trebalo vrednovati i drugu stranu. A što se tiče jesmo li čitali zakon ili nismo, pa ja mislim da su svi čitali kolege zakon koji su danas tu raspravljali. I zakon nije Biblija pa da nije podložan promjeni. To nije dogma koja ne može ići na revidiranje, koja ne može doći pod upitnik. Prema tome, ja mislim da nam ovo vrijeme i ovaj prostor daju dovoljno vremena da predlagatelj prihvati ono što je čuo danas, između ostalog i ono što će doći u ovom vremenu koje je. Znači, nije meni intencija da na bilo koji način sada dignem hvalospjeve ili da degradiram rad ljudi. Znači, ovo je podložno. Sama činjenica da ste imali priliku čuti mnoga razmišljanja kolega načelnika i gradonačelnika koja su u suprotnosti sa ovim što smo danas čuli od predlagatelja i što imamo ovdje govori da HDZ, da Hrvatska demokratska zajednica nije baš tako uskogrudna i tako sebeljubna da će baš tako između sebe se ili trviti ili naći prigovor svojim kolegama ako imaju svoj stav jer dolazimo upravo iz lokalnih jedinica. Prema tome, ja ostajem pri onom, kao i moje kolege da je sve podložno i da ćemo imati bolji i kvalitetniji prijedlog u konačnom onom, a to je drugo čitanje. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Šipić, dakle, da nastavim na kraju ove replike i ja se tome nadam da ćemo imati bolji i kvalitetniji zakon. Sjetio sam se jednom prilikom kad je Državna uprava za zaštitu i spašavanje održavala jedan seminar. Kad su ljudi čuli za što su sve odgovorni, jedan od njih je rekao e da sam znao za ovo ne bih se kandidirao.

Međutim, vi ste u pravu kad kažete da ovaj zakon ne samo da ima implikacije na život građana. Dakle, u ovom slučaju načelnike, komunalne redare. Na to smo upozoravali da su komunalni redari malo stavljeni u jednu poziciju – za svašta su odgovorni. Ako sam dobro shvatio, kad govorimo o članku 22. ovoga zakona, onda se on veže uz članak 27. Zakona o cestama i koji kaže ovako: „u stavku 2. pravna osoba koja upravlja javnom cestom koja prolazi kroz naselje ne obavlja poslove čišćenja javnih cesta, osim čišćenja snijega.“ Dakle, gledajte sad, u Slavoniji traktor izlazi na županijsku ili javnu cestu, državnu cestu, ostavi blato, padne kišica, sklisko je, naiđe automobil i ne daj Bože, sleti u kanal. Tko je odgovoran? Načelnik općine. Nije traktor odgovoran. Održava ga, jer je jedinica lokalne samouprave dužna i prema posebnim zakonima za održavanje ovoga. Inače, poljski. Ali hoću reći, odgovornost je tu. Znači, ovaj zakon ima duboke implikacije na mnoge. Možete još pričat. Dobro, hvala lijepa. Znači, on je životan i svakako će usmjeriti budući, na jedan način, budući razvoj lokalnih samouprava. Kao što god je zakon o lokalnim porezima donio dobrobit nama, jer osobito nama manjim gradovima i općinama, a to svi znamo. Tako ja vjerujem da i ovaj zakon na jedan način će ispratiti taj daljnji korak unapređenja razvoja lokalne samouprave. A što se tiče snijega, imao bi i ja primjer za snijeg, jer Hrvatske ceste su čistile pa prebacile na naš nogostup, pa žena slomila nogu i grad platio. A mi smo mogli lopatom vratit nazad taj snijeg pa bi onda, šta bi onda dobili? Ali vjerujem, ponavljam ponovo da će ovaj korak naprijed biti s ovim zakonom učinjen. Gospodin Željko Jovanović. Tu je. Izvolite.

Dakle, meni osobno je sporno u ovom zakonu članak 36., stavak mislim da 2. gdje govori da se ne smiju pardon, stavak 3. gdje zapravo se unapređuje tržišna utakmica, jel, zapravo se priječi komunalnim poduzećima da se bave drugim gospodarskim djelatnostima. Mislim da u dobroj namjeri ide, ali neće polučiti rezultata jer tko priječi opet da se osnuju, da jedinice lokalne samouprave osnuju poduzeća koja će se baviti tim određenim gospodarskim djelatnostima jer oni na neki način imaju monopol u tom području, mogu uvjetovat drugim gospodarstvenicima da se ponašaju na način koji je njima, naravno to prelazi okvire ovog zakona. Reći ću vam konkretan primjer, vidim da mi baš ne vjerujete, evo 2015. baš na području grada Virovitice poduzetnici se sami udružili i imali su inicijativu za zaštitu tržišnog natjecanja gdje su se žalili na ona poduzeća koja su u vlasništvu županije ili grada, a koja su uvjetovala svoje određene usluge dobivanjem drugih poslova, ali to prelazi okvire ovog zakona. Hoće li doista ovaj zakon spriječiti one koji žele manipulirati ili će otežati onima koji rade pravedno i pošteno, pa recimo evo u ovom slučaju pogrebničkoj djelatnosti, ako on ne može prodati lijes, ne može prodati cvijeće, a bavi se pogrebničkom djelatnošću, hoće li onda morat osnovat drugo poduzeće da bi to mogao i dalje raditi. Nisam sigurna da će ta odredba zabranom postići taj rezultat, mislim da vi više učinilo, više bi korisno bilo da inspekcije rade svoj posao, da se poštuje Zakon o javnoj nabavi i druge stravi. Ali ovaj zakon u ovom dijelu to propisuje pa ajmo reć nadamo se da će u tome uspjeti.

Vi ste im ovdje htjeli sada vratiti dignitet pa kažete imat će iskaznicu, imat će ovoga. Ali kako, ja ne vidim to da će on doći na privatni posjed da će nekome reći da ukloni onu šljivu ili ono, pazite to je dosta opasna priča. Kako je to u praksi primjenjivo?

Možda da se ovaj dio zakona još malo razradi, da im se da još nekakva mogućnost obrazovanja.

I čak se ne definira da su jedinice lokalne samouprave dužne ih slati na osposobljavanje stručno i tako, možda bi to trebalo uvesti ovdje s obzirom na taj opseg poslova koji oni imaju.

Dvije replike. Prva Anka Mrak-Taritaš. Vi ste u svojoj raspravi spomenuli komunalne redare i da ih niste spomenuli ja se evo obećajem ne bih javila, ali nisam odolila da se javim. Ta vam stvar s komunalnim redarima ide tako znate kada vam se ko u brani napravi se mala rupa pa ju ne zatvorite pa veća, veća, veća i ode brana. Tako vam je u odluci o zbrinjavanju komunalnog otpada u gradu Zagrebu koji je bio u Gradskoj skupštini ideja da komunalni redari vode računa o smradovima, pa onda vide čija kanta za smeće smrdi, pa onda kažnjava toga za kog će zaključiti da li je jedan ili više njih, dakle stvari idu do apsurda. I stvarno kada ne znamo i kada znamo da nekog treba s nečim opteretiti i kada ne znamo tko bi to bio onda nam je spasonosno rješenje komunalni redari. Pa je evo danas rasprava o tome da oni postaju komunalni policajci, a bilo bi zaista zgodno znat koliko njih u Hrvatskoj uopće ima, koji su oni uopće stručne spreme, što oni danas rade, koliko ima i pri tom mi zaista idemo cijelo vrijeme i razmišljamo onako kako je u gradu Zagrebu. U gradu Zagrebu ima jedna ozbiljna komunalna redarska služba, gradonačelnik grada Zagreba bi sigurno bio zadovoljan da to postoji gradska policija pa bi eto i on imao policiju svoju koju bi ne znam kako zvao i s njom upravljao, ali ajdemo vidjeti realno što imamo i koje su mogućnosti. I ono što je cijelo vrijeme kada malo duže pratite naše propise, mi u propisima lijepo to sve zajedno napišemo da kada donosimo propis i kada to raspravljamo da znamo da to nećemo primjenjivati.

Uvažena kolegice Taritaš. Dakle ovo je možda i pravo pitanje u ovom zakonu ne znam tko je baš i nadležan, jeli Ministarstvo uprave ili Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo uprave da popiše koliko ljudi takvih ima jer u malim općinama imate ljude koji su izuzetno vrijedni, entuzijasti, pa koji rade dosta poslova. Konkretno na mojoj općini znate tko je izradio katastar groblja? Ista osoba koja je komunalni redar.

Ali ljudi imaju znanja, imaju volje, ali stavljati ih u ove nezgodne odnose da oni kopaju po kantama ili da hvataju tamo izgubljene životinje koje lutaju, svašta ljudi ih zovu za svašta to bi trebalo jasnije njihovu poziciju i ulogu u društvu i na kraju krajeva njihove plaće definirati. Sada ćemo dati riječ gospodinu Arsenu Bauku. On će biti zadnji govornik danas jer u 19,30 prekidamo čak ni replike neće biti na njega danas. Izvolite gospodin Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Ne, ne, dakle, nadam se da će oni koji su se prijavili na pojedinačnu raspravu, doći nešto prije na red po novom poslovniku. Dakle želio bi najprije, istaknuti, da ovaj zakon ne mogu podržati, jer podrazumijeva, da komunalna poduzeća, ne mogu obavljati poslove koje su na tržištu ili koje nisu označene kao komunalne usluge. Komunalna poduzeća probavljaju između ostalog i mnoge zanimljive poslove, dakle, jedna je privez i odvest … [[Govornik se ne razumije.]] Zatim naplate pristojbe kod nautičkih komercijalnih i komunalnih vozila, zatim zanatski građevinski radovi i održavanje zelenih površina trećim osobama, a čini mi se da na otoku Lastovu komunalac peče kruh, čak nije ni loše, moram to reći. Dakle, po ovome kako ispada, da bi trebalo ići u razbijanje firme na komunalne i ne komunalne djelatnosti, a također je pitanje što znači izbacivanje odvoza smeća iz popisa komunalne djelatnosti, jer obaveze na jedinice lokalne samouprave dolaze kao kazne, a mogu se naći u situaciji da raspisuju natječaj na koji će se moći javiti bilo koja tvrtka, a na kojoj neće imati kontrolu, onda će morati provoditi plan gospodarenje otpadom koji donosi jedinice lokalne samouprave. A opet sva odgovornost za uredno održavanje mjesta i odvoz otpada, ostaje na čelnicima, oni ne mogu imati kontrolu nad provedbom. Da. Što se tiče situacije oko komunalnog redarstva, postoji dojam da bi tamo trebali biti supermeni jer ugl. imaju obaveze. Obzirom na složenost pojedinost poslova komunalnih redara i vođenje pojedinih ili upravnih ili prekršajnih postupaka, koji zahtijevaju izvrsno poznavanje zakonskih propisa koji uređuju pojedina područja zakonom ili podzakonskim aktom, to molim predlagatelja da razmotri, da se uvede mogućnost stupnjevanja komunalnog redara, a pitanje je da li je izraz redar adekvatan, jer ga građani u pravilu krivu percipiraju, pa da se razmisli o formulacijama komunalni izvidnik, dakle, osoba sa završenom srednjoškolskom obrazovanju u četverogodišnjem trajanju, komunalni redar, srednjoškolskog gimnazijskog upravno tehnički ili ekonomski obrazovanje ili ekonomski program i 2 g. radnog iskustva i komunalni inspektor kao osoba za 6 ili 7 stupnjem obrazovanja i 5 g. radnog iskustva na tim ili sličnim poslovima. gradovi, mogli bi tada sistematizacijom radnih mjesta jednostavnije rasporediti nadležnosti u postupanju, obzirom na stupanj složenost, odgovornosti pojedinih poslova, koje se stavljaju pred komunalne redare. Što se tiče ostaloga, obzirom da je moj kolega Željko Jovanović zbog odjavljivanja velikog broja zastupnika izgubio pravo na raspravu, ja ću pročitati jedan dio koji je on mislio reći, da ostane za zapisnik, a truditi ću se da onda ako budem gotovo do 19,25 dati riječ gospodinu Pranjiću. Hvala. Dakle, čl. 36. zakona utvrđuje da trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnosti, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ne može obavljati drugu tržnu komunalnu djelatnost. Prethodni prijedlog zakona, sadržavaju odredbu po kojemu može obavljati onu tržnu djelatnost, koja je povezana sa osnovnom komunalnom djelatnošću. Ukoliko važeći prijedlog bude usvojen, nastaju veliki problemi u komunalnim društvima, koje obavljaju pogrebne djelatnosti, budući da se više neće moći baviti pogrebnom djelatnošću, koja podrazumijeva prijevoz i opremanje pokojnika, već samo ukopom i organizacijom sahrane. Činjenica je da trenutno sva komunalna društva u RH obavljaju tu djelatnost temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a osim njih tu djelatnost obavljaju privatni pogrebnici. Komunalna društva u tom smislu imaju sve valjane dozvole od nadležnih organa. Ne obavljanjem tih poslova, koji su usko povezani sa osnovnom djelatnošću ukopa i upravljanju grobljima, dovodi do otpuštanja jednog dijela radnika, izrađene kapacitete i nekretnine za tu svrhu i drugo. Članak 38. zakona, utvrđuje da komunalno društvo, podnosi predstavničkom tijelu godišnji plan rada za narednu kalendarsku godinu i izvješće o radu, financijsko izvješće za prethodnu godinu. Budući da je temeljem Zakona o trgovačkim društvima, za navedeno utvrđena nadležnost skupštine društva, postavlja se pitanje, molim da predlagatelj, dakle, vodi računa, šta znači termin podnosi. Da li znači na usvajanje, ili samo kao informaciju? Također čl.105. zakonom utvrđuje se da odlukom o komunalnom redu, propisuju uvjeti i način davanja na privremeno korištenje površina javne namjene. To dovodi do radikalnih izmjena u načinu dosadašnjeg funkcioniranja komunalnih odjela u jedinicama lokalne samouprave, budući bi po toj odredbi sada komunalno redarstvo provodilo postupke dodjele natječaja ugovaranja i naplate korištenje javnih površina. Činjenica da se radi o potpuno odvojenim poslovima, koji nemaju funkciju nadzora, a što je osnovna djelatnost komunalnog redarstva. I na kraju, obzirom da su naše kolege načelnici i gradonačelnici, iz svih stranaka pa čak i iz HDZ-a kritizirali ovaj zakon, predložio sam zajedno sa kolegom Markom Vešligajom zaključak, da se i prije uključivanja konačnog prijedloga zakona u proceduru pribavi mišljenje i da nam ga se dostavi u udruge gradova i udruge općine RH ali na prijedlog zakona, a ne na ono što je bilo u javnoj raspravi, to je dosta izmijenjeno. Zahvaljujem. Ja sam rekao, da ćete biti zadnji govornik, dajemo još mogućnosti. Odlučili smo bili završiti u sedam i pol iz objektivnih razloga, vjerujte mi. Dajemo samo mogućnost još da dva govornika govore i da se predlagatelj na kraju zahvali. Radi se o prvom čitanju. Moći ćemo govoriti još puno u drugom čitanju. Ja bi dao onda riječ gospodinu Praniću. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja se neću osvrtati na ono što su se maltene skoro svi osvrnuli na današnjoj raspravi. Osvrnuti ću se na 3 jedna detalja. Prije svega svi znamo što se financira iz komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Mi gradonačelnici, načelnici, bi voljeli vidjeti da se može financirati projektna dokumentacija kapitalnih projekata koji su planom građenja. Znači ako se može ubaciti ta odredba financiranje projektne dokumentacije, jer zaista, mnoge jedinice lokalne samouprave, nemaju fiskalne kapacitete, doslovno ni financirati projektnu dokumentaciju, a kamo li ne izvoditi te određene infrastrukturne radove. Što se tiče komunalnog redara, mislim da je vrijeme da moramo početi živjeti u 21 st. i razmišljati o uvođenju e-redara, znači a da određene odlike ovog redara što ste sada naveli koji ima maltene odluke policajca da to se prebaciva svojevrsno na određeni MUP. I treća stavka, u svom izlaganju ostvrnuti ću se na članak 131., mislim da se danas u raspravi nitko nije osvrnuo to je komunalna infrastruktura te njezino evidentiranje u katastar i upis u zemljišne knjige. Svi znamo što se ovim zakonom definiralo u obliku komunalne infrastrukture. Jasno je precizirano člankom 131. kako se ta komunalna infrastruktura koja nije evidentirana u katastar ili ako nije evidentirana u zemljišnu knjigu može evidentirati, to je zaista jako dobro i pohvalno da konačno tu infrastrukturu možemo razvojno razvijati kroz projektne dokumentacije ili ostalo. Ali nije dobro što se člankom, stavkom 6., članka 31. sve ove odredbe koje ste naveli i koji bi nam omogućili upis u katastar i zemljišnu knjigu jednostavno pobili ako se ta komunalna infrastruktura izgrađena je na zemljištu u vlasništvu RH. Pa maltene u cijelom području Hrvatske komunalna infrastruktura, nerazvrstane ceste, parkirališta, garaža, zelene površine u stvarnosti su izgrađene na zemljištu u vlasništvu RH. Tako da ako izbacite ovaj članak omogućiti ćete svima nama lakše evidentiranje, odnosno rješavanje imovinsko pravnih stvari na komunalnoj infrastrukturi koju kasnije možemo razvijati i nadograđivati.

I na kraju gospodin Boris Milošević, izvolite i to je završno, da, izvolite. Imam čak 4 minute. Evo ja ću nastojati također biti kratak i vrlo, vrlo fokusiran, neću, preskočiti ću uvod koji sam mislio. Hvala gospodine potpredsjedniče što ste mi dozvolili da govorim završno. Dakle svakako bih se htio osvrnuti na ovu odredbu koja je najspornija a to je da komunalno trgovačko društvo obavlja isključivo povjerenu komunalnu djelatnost i da ne može obavljati nikakvu drugu tržišnu gospodarsku djelatnost. Primjenom te odredbe svakako mislim da bi se, da bi se radila diskriminacija prema u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i to bi se moglo zaobići sa, ovako kako je predloženo da jedinica lokalne samouprave osnuje novo trgovačko društvo koje bi moglo, koje bi dakle obavljala tu gospodarstvu djelatnost. Mislim da to svakako treba raspraviti, da li zapravo predloženim rješenjem kršimo Ustav a s druge strane činjenica je da komunalna poduzeća imaju monopol na obavljanje komunalnih djelatnosti. To uopće nije sporno i mislim zapravo da to nitko ne spori taj monopol i zapravo i građanima je drago, imaju povjerenje u komunalna društva, ne žele imati društva kojima će dakle prvenstveno biti cilj profit nego u biti kvalitetna komunalna usluga. Po meni ovo rješenje bi onda bilo polovično. Trebalo bi ići na cjelovito rješenje koje bi bilo ili da ostane kako je sad, dakle da komunalna trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu obavljati i gospodarsku djelatnost ili jedinicama zabraniti da mogu osnivati odnosno obavljati gospodarsku djelatnost u bilo kojoj varijanti. Jer ovako kako je sada predloženo to novoosnovano trgovačko društvo će ionako biti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dakle vlasnička struktura će biti ista samo ćemo zapravo jedinicama prouzročiti troškove novog direktora, novu upravu i pitanje da li bi to trgovačko bilo i samo održivo. Drugo na što sam se htio osvrnuti je suglasnost koju daje resorni ministar ako jedinica lokalne samouprave odluči svojom odlukom neku komunalnu djelatnost proglasiti, neku djelatnost proglasiti komunalnom. Mislim da već imamo sadašnje rješenje, odnosno sada važeći zakoni a to je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi daje rješenje na ovo pitanje i bez uvođenja ove suglasnosti a to je da kad jedinica donese takvu odluku i onako Ured državne uprave i resorno Ministarstvo rade nadzor te odluke iako smatraju da je, nešto da nije komunalna djelatnost što je jedinica lokalne samouprave proglasila jednostavno će obustaviti od važenja tu odluku. Što se tiče komunalne naknade tu nisu velike izmjene ali ono što je bitno za istaknuti da zakon ne propisuje više da sadržaj odluke sadrži i kriterije za oslobođenje od komunalne naknade, nema ni oslobođenja od komunalnog doprinosa. Mislim, ako prepuštamo svakoj jedinici lokalne samouprave da temeljem vlastite odluke svog predstavničkog tijela prilagodi i komunalnu naknadu i komunalni doprinos svojim prilikama da onda treba dopustiti i oslobođenje jer imamo jako puno ljudi koji žive bez adekvatnih puteva, žive bez struje, bez vode, bez organiziranog odvoza smeća, ljudi u tim naseljima žive od malih socijalnih naknada i mirovina, dakle za njih bi trebalo predvidjeti mogućnost oslobođenja od takvih plaćanja. Što se tiče komunalnih redara, mislim da je danas dosta rečeno. Ja se jednim dijelom slažem, u svakom slučaju komunalni redari obavljaju široku lepezu poslova, trebalo bi možda čak posvetiti poseban zakon za komunalne redare, uvesti edukaciju. Oni će moći možda legitimirati ljude ali neće moći primijeniti silu. I u tom smislu, i dobro je da ne mogu primijeniti silu, i u tom smislu mislim da im se treba posvetiti puno veća pažnja. Za kraj, spomenuo bih samo odredbu koja se odnosi na groblja, po Zakonu o grobljima one su komunalni objekt u vlasništvu jedinice, dakle ja smatram da su sva groblja u vlasništvu komunalne jedinice pa me ova odredba zbunjuje koja se odnosi na vjerska groblja, odnosno na groblja u vlasništvu jedinica, vjerskih zajednica i da se poslovi obavljaju, povjere neprofitnim udrugama. Ja siguran sam i vjerujem i tako i je u praksi da na terenu imamo takve situacije ali evo dakle sad možda njih nastojimo ozakoniti, trebamo dobro razmotriti je li to pravi put, možda je ali me predlagatelj treba razuvjeriti. Hvala. Gospodine državni tajniče, želite li reći nešto ili pozdraviti ovih 5 zastupnika zajedno sa mnom koji su ostali? Izvolite. Cijenjene dame i gospodo koji ste ostali do kraja, cijeli dan rasprava je vrlo interesantna, kvalitetna, sve što je u mogućnostima i okvirima ovog zakona. dakle ne u drugim zakonima, mi ćemo sve što je konstruktivno obuhvatiti dalje na razmatranju i veći dio rasprave bio je vezan uz ravnotežu između tržišnog i komunalnog djelovanja. Svakako tu ravnotežu će uspostaviti javna rasprava i ovaj Visoki dom, zato u nastavku očekujemo i dalje suradnju i zahvaljujem na dosadašnjoj raspravi. Hvala vam lijepa. Mi sutra nastavljamo u pola 10, u 9,30 sa prijedlogom, najprije zaključujem raspravu, naravno i glasovat će se kad se steknu uvjeti, to neće biti sutra.